Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Danas eto tema dnevnog reda je porezna reforma, odnosno konkretno izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu o porezu na dobit. Meni je jako žao što je jako malo ljudi od strane predlagača prisutno, znači iz redova HDZ-a mislim samo petero ljudi, a po meni bi trebali oni svi biti prisutni jer u suprotnom neće moći čuti argumente koji bi možda mogli utjecati na njihovu odluku da glasuju osim ako ne funkcioniraju kao ona kako bih nazvao to biračka mašinerija gdje jednostavno se oni pojave samo u trenutku izglasavanja recimo ovog zakona, a sve do tada njih ovdje nema. Koji su naši prigovori? Znači, ugostitelji su u velikom broju mali ljudi, obrtnici ili tipa mala poduzeća d.o.o. koji su znači u suštinskom smislu tu nema stranih vlasnika. Vi recimo u turizmu imate hotele u stranom vlasništvu u slučaju ugostitelja svi ti kako bih rekao koji drže kafiće, lokale oni su domaći rezidenti. Znači sav prihod koji oni ostvare ne ide van, on ostaje ovdje i kada se razlog zašto su oni prikrivali promet, odnosno mi se uvijek bavimo posljedicama, a nikad uzrokom. Razlog zašto su ugostitelji prikrivali stvarni promet je bio u tome što je PDV bio previsokih 25%

E sad u trenutku kad su ti ugostitelji skrivali svoj stvarni promet i kad im je Linić spomenuo da će se sav promet evidentirati oni su se odmah našli u panici. Međutim, Linić je rekao dečki, cure nemojte brinut PDV će se smanjit. I uistinu PDV je tada ugostiteljima bio smanjen sa 25 na 13% I u takvim okvirima ugostitelji su mogli da tako kažem prikazivati sav promet. Znači fiskalizacijom problema nije bilo. Uistinu se znači pokazalo koliko tko posluje itd. Međutim, sad se što događa? Sada taj PDV sa 13% skače na 25%, a inače ono što je najšokantnije jest da svaka Vlada od početka valjda uvođenja PDV-a prije izbora obećava smanjenje PDV-a a nakon izbora redovito povećava PDV. To su one priče iz Sanaderove jamstvene kartice, to su priče koje valjda i SDP govorio 2011. prije izbora, a valjda i HDZ u ovoj kampanji. Međutim, umjesto da se PDV smanjuje mi smo svjedoci toga da se on i evo u slučaju ugostitelja povećava. Nesporno je da će velik broj lokala zbog tog nameta koji su na rubu rentabilnosti evidentno će pasti ispod crte rentabilnosti što znači da će svi ti lokali propasti. A kad uzmete u obzir sljedeću misao. I kad tih 150 tisuća ljudi više nema među nama onda njih nema niti u kafićima. Znači, očito da je ljudima koji vode kafiće promet pao, znači kupovna moć tih ljudi je pala onih koji su ostali. Znači ljudi manje troše nego su prije, a uz to 150 tisuća ljudi od kojih je velik dio išao po kafićima njih više danas među nama nema. I što će reći da su prihodi ugostitelja kroz zadnjih par godina sustavno padali s jedne strane, a s druge strane rashodi su rasli. Vi se morate sjetiti recimo povećanja cijene struje, vode i plina. To je bila prva mjera valjda koju je ministar Čačić tada iz HNS-a napravio. I ta poskupljenja su ostala na snazi. Imate kako bih to rekao, znači svi nameti rastu, nabavna cijena roba i usluga također raste. Znači, onaj input znači kada ugostitelji naručuju neku robu ta roba je skuplja danas nego je bila prije 5 godina. Znači, došlo je do inflacije cijena i robe i ovih tzv. fiksnih nameta, odnosno skoro fiksnih, znači vode, struje, plina, režija. I u takvim uvjetima ako imate u obzir i da im se uz to još povećava PDV a prihodi su im pali što sam objasnio i zato jer ljudi manje troše i zato jer ih je sve manje, znači sve manje gostiju. Ja jednostavno ne vidim, znači nije mi jasno kako bi rekao onaj Predrag Raos: „Ni mi je jasno“ koji je smisao ove predložene mjere. I često puta kada bih ja ukazivao na nelogičnost, znači na to da određene mjere će dati rezultate koji će po svojoj prirodi biti za društvo štetni meni bi vaše kolege iz MOST-a ili iz HDZ-a rekli, pa dobro Pernar nemoj samo pričat. Ti kao lijepo govoriš, ali ništa konkretno ne predlažeš, uvijek su se njihovi prigovori meni odnosili ne na sadržaj mojeg govora nego bi oni u pravilu rekli da ja ništa konkretno ne radim, da ništa konkretno ne predlažem itd. Ja sam upravo vođen sa tom mišlju rekao evo idem vam dat priliku, idem dat priliku i znači HDZ-u i MOST-u i napisao sam amandman. Napisao sam amandman na vaš prijedlog izmjena zakona o PDV-u i u tom amandmanu sam predložio da se znači ne povećava PDV na ugostitelje. Mene živo zanima hoće li ljudi koji su mi do jučer govorili Pernar piši amandmane, Pernar predloži, Pernar zašto samo pričaš, zašto nešto konkretno ne napraviš hoće li ti ljudi u trenutku kada sam ja dao taj svoj amandman hoće li ga oni prihvatiti ili će ga odbiti. Moja je velika pretpostavka nažalost da će moj amandman biti odbijen čime će pasti u vodu ona teza da bi vi nešto prihvatili što je logično i dobro šta ja predlažem, ali eto odbijam odnosno nisam u stanju artikulirati. Znači moj amandman bit će vam na stolu, vi ćete o njemu glasati, znači amandman konkretan prijedlog, ne demagogija, ne priča ne ne znam što jest da se ugostiteljima PDV ne diže. I ovom prilikom bi htio reći ugostiteljima da moraju politički razmišljati i da moraju biti svjesni kada idu na izbore da ako podržavaju stranke koje će u suštini glasati za njihovo uništenje odnosno za smanjenje odnosno za povećanje njihovih rashoda i guranje njihove djelatnosti malte ne u neisplativu da ne smiju glasati za te stranke jer sve se na kraju krajeva odlučuje na izborima jer o rezultatu izbora ovisi koliko će tko imati ruku, tko će biti na vlasti. I na kraju krajeva građani moraju znati da ona politika koju podrže na izborima to je politika koju će oni u konačnici dobiti.

Znači mi smo imali situaciju gdje su HDZ-ovci verbalno masakrirali kolege iz SDP-a zato jer su htjeli uvesti porez na nekretnine i davali su milijun razloga zašto ga ne bi trebalo uvesti.

Ja ću opet dati amandman kojim ću pokušat zaštitit građana od tog poreza, ali ja znam da će oni svejedno to izglasati. I meni je jako žao prvenstveno i građana općenito i ugostitelja pogotovo što će pasti kao taoci jedne politike koja se provodi, ne zato jer gospoda iz HDZ-a to žele, ne zato jer vi iz MOST-a to želite, već isključivo zato jer je Hrvatska stisnuta financijski, kreditori traže svoj danak, oni koji daju kredite ucjenjuju i oni traže privatizaciju. HEP koji dvije milijarde kuna godišnje donosi dobiti on bi valjda za pet godina cjelokupnu vrijednost svoju povratio, ali ne kreditori traže to se mora prodati i na kraju HEP će otići, PDV će se dić, porez na nekretnine će uvesti. Ja pozivam ovom prilikom građane da se pobune protiv takve politike, ali ne samo protiv HDZ-a i MOST-a ili SDP-a jer nisu te stranke krive, te stranke samo provode politiku koja nam se izvana nameće.

Kolega Pernar vi ste u svojoj raspravi rekli da vam po hodnicima saborskim prilaze HDZ-ovci govore Pernar napiši nešto, predloži nemoj samo pričat konkretiziraj da vidimo to i možda prihvatimo i osjetio sam u vašem glasu i dio nade da će jedan dio njih možda i prihvatiti to. Ali s obzirom da evo još niste dobro upoznali kako to funkcionira pogotovo kod HDZ-a nemojte se nadati, znači neće oni ništa prihvatiti i nije uopće bitno HDZ-u da li je prijedlog dobar ili nije jer tu nema rasprave o tome da li je prijedlog dobar ili nije nego što su predložili to će i prihvatiti. Ali puno veći problem je za mene taj šta su u samoj kampanji ugostiteljima govorili da će im smanjiti poreze, a sada im povećavaju poreze. I to je vrlo jasna poruka i tu ste dobru poruku uputili i hrvatskim ugostiteljima da znaju sljedeći puta koga ne birati. S te strane nekoga tko im je de facto pogotovo u kontinentalnom dijelu Hrvatske smanjio dobit, uništio perspektivu, njega treba ne birati da te zastupa treba birati one koji ti smanjuju troškove koji ti omogućavaju da jednostavnije posluješ. Ali nastavite i dalje pisati prijedloge zbog toga jer nije loše da hrvatski građani vide to jedno političko licemjerje gdje vam po hodnicima ljudi govore Pernar piši a onda ne žele prihvatiti apsolutno ništa. Odgovor na repliku zastupnik Pernar. Ma htio bih samo reći još jednu stvar koju naši građani ne znaju, a to je da se amandmani na zakone ne mogu dati tijekom prvog čitanja. Znači meni su stalno govorili kolege iz HDZ-a i iz MOST-a pa Ivane zašto ne predložiš amandmane, a ja ne mogu uložiti amandman jer je prvo čitanje, tek u drugom čitanju zakona se amandman može uložiti. Znači razlog zašto sam uložio taj amandman zapravo gospodine Maras nije zato jer sam očekivao od njih da će to prihvatiti, ja sam zapravo polazio od pretpostavke da će oni odbiti taj amandman što znači da isto ono što ste vi osjetili i što vi znate na neki način sam i ja predosjećao i zapravo ovo nije borba za njihove glasove jer oni će svi glasati po nekom ključu po kojem moraju glasati, a ovo je više borba da se javnosti ukaže pogotovo ugostiteljima na to tko im slikovito rečeno radi o glavni, tko je taj koji im želi izbiti zadnju kunu iz džepa jer vi kada imate kafić vi morate radnike platiti neovisno o tome da li gostiju ima ili nema. Znači ovdje se gleda na ugostitelje kao neku kastu koja je puna para i sada ajmo mi njima izbit novce. uopće se ne polazi od pretpostavke da velik dio tih ugostitelja se doslovce bore za preživljavanje na ovom surovom tržištu odnosno u jednom sustavu kojeg se u medijima naziva kapitalizam, ali koji zapravo vodi monopolu, vodi uništenju svih malih poduzetnika i zapravo diktatu korporacija koje čak neke od njih i u bonovima plaćaju svoje obveze što je protivno zdravoj pameti. Zastupnik Josip Borić se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Pa evo danas čitavo jutro govorimo o Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu o porezu na dobit. Praktički je to bio možda i najkritiziraniji zakon u proteklih mjesec dana jer je eto pronađen jedan prostor gdje bi se nešto moglo kao zamjeriti Vladi i što ona to radi.

Upravo takav izvorni zakon poznavao je dvije stope – jedna opća stopa 22% i jedna niža stopa ili međustopa od 0% PDV-a na određene izuzete proizvode. I to je tako otprilike trajalo do 2006. godine kada se uvodi međustopa u turizmu na usluge hotelskog smještaja polupansiona i pansiona tako da od 2006. takvu stopu od 10% imamo do 2013. godine. 2009. godine ide jedna izmjena Zakona o PDV-u i podiže se PDV-e osnovna stopa sa 22 na 23% Međutim, 2012. godine taj isti SDP-e podiže opću stopu sa 23 na 25. HDZ-e tada kaže – harač puta dva. SDP-e je rekao da je to dobrodošla mjera, da ona mora ustabiliti financije i da mora biti u redu država onih koje možda nemaju najbolju stopu ili najmanju, ali da ima i onih država koje imaju istu ili veću kao što je Danska, Švedska, Mađarska, Island, Norveška itd. To su bila objašnjenja zbog čega nešto treba ili ne treba. Da bi nešto nadoknadili, spustili su tada jedan dio ugostiteljskih usluga sa 25 na 10% Znači, samo jedan segment koji u ukupnom turizmu Hrvatske u ukupnim prihodima hotelskih kuća iznosi negdje oko 20-tak posto ukupnih prihoda. Kada govorimo o kafićima, o restoranima zasigurno je to nešto više. Ono što je važno reći da je 30.11.2012. opet u sklopu izmjena Zakona o PDV-u SDP-e podigao nultu stopu PDV-a sa 0 na 5% za kruh, mlijeko, knjige, udžbenike i rekli su da je to tako jer da je to Europska unija tako rekla i da to tako mora biti i mi smo to tako svi prihvatili jer ne može biti 0% Nitko tada nije plakao nad cijenom mlijeka, knjiga itd., ali čisto da se ne zaboravi kako je to izgledalo u njihovo vrijeme. I naravno, napravili su ono što sada zamjeraju svima 2013. najprije spuštena stopa ta za ugostiteljsku djelatnost sa 25 na 10, a onda za cjelokupni turizam, znači i za hotelski smještaj ili polupansione sa 10 na 13 zajedno s ugostiteljskim uslugama. To je bilo u skladu tada oni kažu sa Strategijom razvoja turizma. Ja ne mislim da je to bilo tada u skladu s time, ali vratit ću se kasnije na tu strategiju, jer temeljni cilj ove reforme je jasno bio i jasan je i naznačen. U najvećoj mjeri rasteretiti gospodarstvo, rasteretiti kućanstva dodatnih troškova i stvoriti uvjete gospodarstvenicima da mogu ulagati, da mogu stvarati i da mogu otvarati nova radna mjesta. Drugi važan cilj jasno napomenuti, stvoriti stabilan, održiv i jednostavni porezni sustav. Zakon donosi uvođenje međustope PDV-a kažem od 13% na isporuku električne energije tj. na ukupnu cijenu računa, na račune također za otpad, za komunalnu uslugu, na poljoprivredni repromaterijal sadnice, sjemenke i sve ostalo što uz to ide i povećanje međustope sa 13 na 25% za ugostiteljske usluge. Omogućava se odbitak od 50% pretporeza za nabavu ili najam automobila čija vrijednost ne prelazi više od 400 tisuća kuna i povećava se prag za ulaz u sustav PDV-a sa 220 na 300 tisuća kuna s 1. 1. 2018. godine. Tko je protiv toga? Protiv toga je kažem SDP-e jer u njihovo vrijeme je to sasvim, kažem, drugačije izgledalo i svu su svoju politiku smjestili u prostor ugostiteljskih usluga tvrdeći da su njihove izmjene najbolje izmjene bez obzira kažem, što su povećali tada opću stopu za 2%-na poena. E kada smo kod tog povećanja od 2%-na poena, bila je jedna zanimljiva emisija koja se zvala „Otvoreno“ i sjedili jedan sadašnji ministar i jedan tadašnji potpredsjednik Vlade i onda su računali koliko je to 2% PDV-a na ukupni prihod PDV-a u Republici Hrvatskoj. Onda kaže SDP-ov tadašnji potpredsjednik to je 7 milijardi. Onda kaže sadašnji jedan ministar u hrvatskoj Vladi – nije 7 nego 3 milijarde. Znači, pomogli smo vam da ne pogriješite. Naravno da se taj tadašnji potpredsjednik ispravljao cijelo vrijeme jer sve što su računali, uvijek su računali na više. Kako je to izgledalo recimo sa cijenama električne energije i koja je razlika između vas i nas? Evo na tisuću kuna potrošene električne energije 2012. godine još uvijek ste početkom godine plaćali 230 kuna PDV-a. Kada je došao SDP-e plaćali ste 250 kuna ili 20 kuna više PDV-a. Nije im bilo dosta, poskupljivali su struju za 20%

Razlika samo 250 kuna više na osnovu poskupljenja cijena električne energije i PDV-a od 2% Što mi nudimo na toj osnovici od 1200 kuna? Smanjenje računa od 250 kuna na 144 kune uštede. Znači, plaćat će se 1356 kuna s PDV-om. Netko će reći je malo, neko to troši mjesečno, neko to troši možda u cijeloj godini. Isto takvo smanjenje ide i na račun za komunalne usluge, tj. u čistoći. Što će se desiti sa ugostiteljskim uslugama? Mislim da će ugostitelji nastaviti i dalje raditi svoj posao kao što su ga radile od '98. godine do 2013. godine po stopi koju su imali tada od 22, 23 i 25% Nastavit će kažem raditi u istom smislu, jer mislim da će tržište riješiti i taj problem, znači ponuda i potražnja kao i cjenovna konkurentnost. Tu dolazimo na slične priče koje su se već slušale u Hrvatskoj. Recimo prilikom svakog poskupljenja cijene recimo benzina dok je cijenu određivala Vlada temeljem razno raznih izračuna, pa čim je malo poskočio benzin onda bi svi rekli sad ćemo i mi poskupiti svoje cijene. Čim bi palo sve je ostalo na istom dok to tržište sada nije riješilo i zaista ja mislim da više nitko se ne buni na cijenu benzina koje je u vrijeme SDP-a čak u jednom trenutku bila 11 kuna običan eurosuper. Sada je ne znam 9 kuna koliko. I više-manje to se iznivelira. Što se tiče same strategije mislim da je potrebno najprije pročitati da bi znali zašto uopće o njoj govorimo i na način na koji govorimo. Da bi se kolege iz SDP-a uvjerili da je PDV zaista ništa nije sudbonosno u samoj strategiji morat će je pročitat cijelu da nađe jednu jedinu rečenicu u kojoj se spominje 10% međustope PDV-a jer piše samo u jednoj jedinoj rečenici. Ima strategija skoro stotinjak strana, izvolite pročitati. Što je važno? U toj strategiji postoji i akcijski plan. Akcijski planovi ne navode izmjene Zakona o PDV-u kao nešto što donosi konkurentnost hrvatskom turizmu. Pročitajte akcijske planove, koje zakone treba promijeniti, u kojem su sektoru pa ćete shvatiti da financije tu ne postoje osim u točki 6. na strani 67. gdje piše smanjiti tj. voditi proaktivnu fiskalnu politiku. To je sve što piše u akcijskom planu u smislu da se tiče Ministarstva financija. A što piše o konkurentnosti hrvatskog turizma? Da smo među 30 u svijetu kao najkonkurentniji turizam. Gdje smo najkonkurentniji već sam danas govorio. U afinitetima prema turizmu 20. mjesto. Raspoloživosti kulturnih atrakcija na 30. mjestu. Kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na 32. mjestu i osobnoj sigurnosti na 33. mjestu. Prema pokazatelju cjenovne konkurentnosti piše jedna znakovita rečenica. Ja molim da nas čujete s druge strane. Piše najkonkurentniji smo na Mediteranu.

Piše vam konkurentnost [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] hrvatskog turizma stranica 14 Za repliku se javio zastupnik Ivan Klarin. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Borić, vi ste u ovoj svojoj raspravi od 10 minuta SDP spomenuli čak 17 puta, pa me živo interesira tko je na vlasti SDP, HDZ, ne znam. Druga, da vam nije MOST-a mi bi sad i hranu i lijekove plaćali po stopi od 13% Prema tome, vi u HDZ-u sjedi jedan. To vam je druga činjenica. Treća činjenica vam je da vam je BDP danas porastao 2,9% a da vi uvodite najveću stopu PDV-a u ugostiteljstvu u Europi nakon Grčke. Drugi puta sjedi jedan. Ovo što ste vi danas napravili i pokušavate se oprati i da 17 puta spomenete drugu stranku, da ni u jednoj rečenici osim u dijelovima rečenice ne spomenete pozitivne pomake ove reforme to dovoljno govori meni, a vjerojatno i hrvatskoj javnosti koja nas sluša da je ovo i za vas jedna katastrofalna porezna reforma. Odgovor na repliku zastupnik Borić. Hvala lijepo. Takve učenike sam stavljao uvijek u prvu klupu jer nikad nisu čuli dobro ili su uvijek se pravili da nešto nisu dobro čuli, nisu znali ili bi odgovarali krivo. Ja sam spomenuo SDP čisto da znamo gdje su nam polazne pozicije i spomenuo sam dokument kojeg je izradila Vlada Zorana Milanovića gdje smo mi o ovome raspravljali ovdje, glasali smo 2013. godine o tom dokumentu. Predstavio ga je ministar Lorencin nakon što je Ostojić smijenjen, ja sam govorio u ime kluba i znam što sam govorio i znam što piše. I ne mogu prihvatiti da nam konkurentnost hrvatskog turizma svodite na PDV. Jer taj dokument, tu konkurentnost ne označava PDV-om. Znači, naveo sam vam što čini konkurentnost hrvatskog turizma i što piše i gdje smo to dobri, a gdje smo loši. A piše da smo loši u ljudskim potencijalima jer imamo problema u strukovnim školama. Piše da smo nekonkurentni u legislativnom okruženju jer smo često mijenjali zakone. To piše. I piše gdje smo konkurentni i to sam vam pročitao. Ali vi želite čuti samo ono što vama paše. Ja vam tvrdim poštujući logiku, da je taj ugostitelj sa 25% PDV-a i sa 22 i sa 23 poslovao od '98. do 2013. godine, da je 3 godine poslovao stopom PDV-a od, međustopom od 13 ili od 10% I da danas će opet poslovati sa stopom od 25% i da će on raditi kao što je radio i do sada. I da će tržište riješiti pitanje ponude i potražnje. Hoće li dizati cijene? Možda hoće. Zašto nisu spustili cijene kada su trebali? Ne znam. To je njihovo opravdanje i mogu govoriti što hoće. Ali ako si bio konkurentan sa 13% na istoj cijeni i nisi je spustio, sada ćeš ostaviti istu na istom, na većem PDV-u. Ako vi to ne razumijete onda vam navodim sve ono što ste radili i koliko ste opteretili hrvatske građane. Mi smo odlučili pojeftiniti račune, a vi ste protiv toga. Gospodine Boriću, sada evo u ovom vašem odgovoru na repliku gospodinu Klarinu ste mi u biti ukazali koliko je moja supruga bila mudra kada mi je rekla moraš upoznati učitelja svoje djece. Znači, vrlo bitno je upoznati učitelja svoje djece jer ipak ta osoba odgaja tvoje dijete isto kao što ga odgajaš i ti. Ne bi volio da moje dijete na taj način sluša godinama, godinama svog učitelja.

Znači ne samo što ste 17 puta spomenuli SDP-e nego ste išli čak i u nebuloze, kaže: „Dok je bio SDP-e na vlasti cijena benzina je bila 11 kuna.“ Pazi! Mislim, kakve to veze ima sa SDP-om. Sad je, kaže, 9 kuna. Pa onda kaže dalje: „Mislim da će ugostitelji i usprkos stopi od 25% nastaviti raditi svoj posao.“ Ma dajte, ne, kaj zbilja? Znači, ja sam mislio da će od sutra onda svi zatvoriti lokale ako se usvoji stopa od 25% Znači, gospodin Borić misli da će nastaviti raditi svoj posao. Nevjerojatno, ne. Pa onda kaže dalje, kaže: „Najkonkurentniji smo na Mediteranu, to smo jednoglasno ovdje usvojili.“ Pa, što je tu sporno ako je to tako? Zašto dižemo stopu 12%, da budemo nekonkurentni? Pa onda počne pričati o PDV-u. Pa molim te, nemojte u HDZ-u pričati o PDV-u. Tri puta ste pred izbore govorili da ćete smanjiti stopu PDV-a. Prije nego nastavimo, ja moram upozoriti da je bilo vrlo neumjesno način na koji ste se obratili zastupniku i molio bih da se suzdržite od takvih komentara u budućnosti. Povreda Poslovnika zastupnik Bulj. Kolega Maras je povrijedio Poslovnik u prvom svom dijelu raspravljanja jer nije govorio o temi, članak 238., jer nije govorio o temi koja je predmet rasprave. Zastupnik Bulj, upozorio sam zastupnika Marasa. Odgovor na repliku zastupnik Borić. Kolega Maras, neću se spuštati na vašu razinu. U Hrvatskoj ima negdje oko 50 tisuća ljudi koji rade u hrvatskim školama, uče našu djecu. Vrijeđajući mene, vjerojatno ste pokušali uvrijediti i sve njih. Ali to je vaše pravo kao i prava ostalih, i ne znam, medija i bilo kojih drugih da o tim ljudima govore na taj način. Ja sam ovdje računao, pokazao argumente, vi ste pokušali vrijeđati, zašto možda nema uopće smisla da raspravljamo dalje. Možda je najbolje primijeniti onu čuvenu izreku iz prve vaše unutarstranačke kampanje kada su govorili o kolegi Marasu njegove stranačke kolege, kažu: „Saslušati, ignorirati i eskivirati. Nemojte me prisiljavati da upućujem opomene, a nakon toga i strože kazne. Mislim da možemo u civiliziranoj raspravi nastaviti. Zastupnik Nikola Grmoja javio se za repliku. Poštovani predsjedniče. Kolega Borić mislim da bih u ovoj ovdje raspravi u pojedinačnim trebalo govoriti o pozitivnim aspektima ove porezne reforme kojih je puno. Naravno, uvijek će biti onih koji će biti oštećeni. Ovo je jedan sveobuhvatan paket. Činjenica je da kroz porez na dobit i porez na dohodak dolazi do velikog rasterećenja koje će nadam se pokrenuti investicije i novo zapošljavanje. Što se tiče PDV-a dobro je što smo zajedničkim dogovorom došli do toga da oni koji nude uz smještaj usluge hrane i pića znači da njima ostaje niži PDV-e što neće ugroziti investicije u turizmu, što je najbitnije. Što se tiče ugostiteljstva naravno da bismo svi voljeli da je taj PDV-e što niži, ali trebamo uzeti naravno u obzir želju, i namjeru i cilj ministra Marića da proračun bude održiv, da ne dođe do velike proračunske rupe jer je došlo do velikog poreznog rasterećenja. A što se tiče ovih brojki koje ste naveli da je jedan potpredsjednik Vlade u emisiji znači, uduplao iznos, to ne čudi s obzirom da je taj čovjek bio stroj za optimizam. On je uvijek volio napuhavati brojke.

Odgovor na repliku zastupnik Borić. Hvala lijepa. Kolega Grmoja, ali mi smo u toj emisiji njima pomogli jer su oni sami izračunali da su opteretili hrvatske građane za 7 dodatnih milijardi. Onda ga je gospodin Ćorić tadašnji ministar upozorio da nije toliko, nego samo 3 milijarde više sa 2%-na poena osnovne stope PDV-a. I danas kažem, ovdje slušamo da ovaj zakon ne valja s obzirom da evo, jednu međustopu diže za 12%-nih poena. Kada uđemo u poslovanje hotelskih tvrtki koje nose hrvatski turizam, recimo na malim iznajmljivačima koji imaju negdje oko 400 tisuća ležajeva, ovaj zakon na njih ne ostavlja apsolutno nikakav utjecaj. Kada gledamo onih ostalih 400 tisuća, to je organizirani institucionalni smještaj – hoteli, kampovi i sve ostale vrste smještaja. Oni imaju međustopu od 13% koju su imali i do sada. Ništa im se ne mijenja. Što im se mijenja? Ugostiteljske usluge. Kada uđemo u prihode tih kuća, 75% prihoda tih kuća je na dijelu smještaja onih ukupnih prihoda. Znači, tu im sve ostaje isto i konkurentni su jednako kao što bili do sada. Što im se mijenja? Onih 25% ugostiteljskih usluga. Zašto je njih kritiziram? Jer su oni onu osnovnu međustopu od 10% koja je bila na usluge smještaja zajedno digli sa ovih 25% ostalih u smislu ugostiteljskih usluga i onda su 100% digli za 3 postotna poena od 10 na 13. i tu je onda došlo do otežanja dijela prihoda tj. ne konkurentnosti u dijelu smještaja, ali oni to ne žele priznati. Oni kažu da mi danas to idemo koji su to napravili. Treba biti iskren i reći to je tako i stvar riješena. Hvala predsjedavajući. Kolega Borić, vi ste upravo sada u svojoj raspravi ustvrdili da između vas i SDP-a postoji nekakav razlika po pitanju cijena električne energije pa ste elaborirali da se u biti radi o nekoj razlici od 140 kuna godišnje u cijeni za jedno kućanstvo. Ako je to razlika ja vam moram reći da u biti nema razlike između vas i SDP-a radi se o nekakvim minimalnim promjenama koje građanima ne donose nikakvu bitnu korist. Da ste vi zaista socijalno osjetljivi kao i vaše kolege iz SDP-a kada budu na vlasti onda biste prestali sa praksom isključivanja struje socijalno ugroženim obiteljima, teroriziranjem siromašnih, starih, bolesnih i djece kojima protuustavno i protuzakonito uništavate imovinu koju su oni sami plaćali i ostavljate ljude da sjede u potpunom mraku kao u srednjem vijeku bez ikakve mogućnosti da obavljaju svoje normalne svakodnevne aktivnosti. Ako ste već tako socijalno osjetljivi kao što tvrdite u vezi električne struje molim vas također da mi odgovorite na pitanje, zašto Vlada od idućega mjeseca bez najave umanjuje participaciju za troškove stanovanja osobama slabijega imovnoga statusa odnosno onima koji žive od zajamčene minimalne naknade, a za iznos od 200 kuna koje te iste obitelji dobivaju kao vaučer za struju? Dakle mi vidimo da se u proračunu ima pet milijardi kuna za povećanje rashoda, vidimo da se ima za plaće saborskim zastupnicima i ministrima, vidimo da se ima za plaće uprava i za bogataše, ali se nema za vaučere građanima pa se eto mora uzeti opet socijalnim slučajevima da bi se to nekako ipak opravdalo. Hvala lijepo. Kolega Bunjac, drago mi je da ste i vi na pozicijama SDP-a da se protivite smanjenjima ukupnih računa za električnu energiju. Možda je to vama malo, ima puno kućanstava koji mjesečno plaćaju tisuću kuna pa ovih 144 kune sigurno puta 12 nešto znače. Možda ima i manje onih kojima je to možda ukupni godišnji iznos kojeg plaćaju možda u stanovima itd., ali kada se doda na to i računi za komunalne usluge kada govorimo o čistoći, shvatit ćete da ipak činite nešto što ide kontra onoga za što se vi kao zalažete.

I sada kada to činimo, vi ste protiv toga. Mislim da ste na dobrom putu da ostvarite ono što sam vam neki dan rekao da će od tog Živog zida ostati samo dvije cigle, a vidim da se to zaista u tom dijelu i događa. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Boriću, potpisujem vaš raspravu jer ona je doista bila u kontekstu izuzetno dobrih izmjena poreznog sustava koji doista do sada evo slobodno mogu reć, u ovome kontekstu i u ovakvom obujmu nije viđen ali prije svega u pozitivnom smislu. Svjedoci smo, a ne mogu to propustiti jel to sam govorio i u svojoj pojedinačnoj raspravi prije nekoliko dana da upravo SDP-ova vlada koja je bila četiri godine je zabilježena kao vlada koja je napravila tako rekuć najveći nered upravo u poreznom sustavu mijenjajući zakone i dovodeći u nesigurnost sve one potencijalne investitore u RH. I upravo ove porezne izmjene koje su sada aktuelne koje su i najveće porezne izmjene od devedesetih godina, daju garanciju i opstojnost i budućnost hrvatskog gospodarstva. najbolji su to pokazatelji da je javni dug smanjen, da je deficit smanjen, da je rast BDP-a koji je danas objavljen također u uzlaznoj putanji. A reći ću samo nekoliko riječi o vašoj vladi u prethodne četiri godine. Imali ste predznak rasta BDP-a u svim godinama osim zadnjeg kvartala četvrte godine. Pa gospodo, da li o tome bilo što više govoriti, a danas ste protiv ovih poreznih reformi. I nekoliko riječi samo oko ugostiteljstva.

Hvala. Kolega Lucić, SDP ne voli kada ih podsjetimo što su radili, ali ja to radim uporno i često jer to su brojke i to se ne može sakriti, to je zabilježeno i moramo ponoviti po ne znam koji puta. Podigli su međustopu PDV-a sa nula na 5% za kruh, za mlijeko, za knjige, za udžbenike, za lijekove i sve ostalo što još ide uz to. Oni su to napravili 2013. godine. Smanjili su međustopu sa 25 na 10 samo za ugostiteljske usluge, pa sve skupa podigli za 3%-na poena i za hotele, i smještaj i ugostiteljske usluge. Podigli su opću stopu PDV-a sa 23 na 25% To je njihov učinak u 4 godine njihovog mandata. Opterećenje na godišnjoj razini, vidjeli ste i sami kako računaju, rekli su 7, mi smo im rekli barem 3 za onaj dio što se tiče opće stope, a vjerojatno je bilo puno učinaka i na svim ovim ostalim međustopama. I zato su danas ponovno tu gdje jesu u oporbi jer su nevjerodostojni i ne znaju čitati dokumente koje su donijeli sami, a to je Strategija razvoja hrvatskog turizma gdje se upravo sama međustopa PDV-a spominje u jednoj jedinoj rečenici i gdje se uopće ne spominje ona u smislu konkurentnosti hrvatskog turizma, nego svi ostali važni čimbenici koji upravo i čine turizam konkurentnim, a to je sve, samo ne priča o PDV-u. I to oni moraju shvatiti. I nije lijepo, kažem, da izgovaraju neistine u ovom domu jer postoji dokument, i postoje stranice, i postoji jedno poglavlje koje kaže konkurentnost hrvatskog turizma, a ono u jednoj rečenici samo kaže, to je SDP-e napisao, prema pokazatelju cjenovne konkurentnosti najkonkurentniji smo na Mediteranu. Zastupnik Miro Bulj se javio za repliku. Hvala lijepa. Kolega Boriću, nabrojali ste neke činjenice iz ove porezne reforme kao što je da će biti ili ostati iste cijene na osnovne životne namirnice zbog kojih smo imali i rasprave prije same porezne reforme svakodnevno su se donosile čak i košarice sa životnim namirnicama. Ali je činjenica da ovom poreznom reformom imamo i jeftiniju električnu energiju, određene komunalne usluge i drago mi je da je to primijetio i u ime Kluba govorio i kolega Lalovac gdje se pozitivno ponio po ovoj reformi. Naravno da imamo ovdje i poljoprivredu, i da imamo i pojeftinjenje tj. manji PDV-e prema repromaterijalu, ali je činjenica da što je udar u biti i na uvozni lobi.

Činjenica je da imamo 100 tisuća manje ljudi u Slavoniji zbog sredstava koje su EU fondovi trebali biti dodijeljeni našim OPG-ovima, a dodijeljeni su sasvim drugim osobama koje su fiktivno otvorile OPG-ove. I zasigurno bi ove porezne reforme još veći učinak imale po pitanju poljoprivrede da nisu u krivi džep otišla ta sredstva za vrijeme gospodina Jakovine koja su usmjerena, umjesto na male OPG-ove usmjerena su tajkunima. Znači, puno učinkovitije da prethodne vlasti nisu radile ono što su radile i zato smatram da porezne reforme imaju određene dobre učinke, ali da s vremenom treba sagledati kako će biti situacija i činjenica da milijardu i pol kuna zbog neoporezivog dijela plaće sa 2 i 600 na 3800 ide znači u džepove naših građana koji će se ipak trošiti [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] Hvala lijepa. Kolega Bulj, mi moramo ponavljati jer kažem, sve ovo što piše u zakonu on ima brojke i može se izračunati i zato ja ponavljam kako je to izgledalo samo na računima za električnu energiju. Oni su nam ponudili 270 kuna poskupljenje na potrošnji električne energije od tisuću kuna kao rezultat njihove politike, energetske politike ili brige o hrvatskim građanima, a mi nudimo smanjenje tj. plaćanja PDV-a i uštedu na istom tom računu ili potrošnji od tisuću kažem kuna za 144 kune i to se može izračunati primjenom određenih parametara i ovih stopa. I oni kažu, mi smo protiv toga, protiv smo smanjenja i inzistiramo da budemo protiv. A što da im mi na to kažemo? Budite protiv. Mi ćemo nastaviti i smatramo da ovaj zakon raspravljamo ga sada kažem u jednoj manjoj grupi, ali reforma je cjelovita i dat će sigurno pozitivne rezultate.

Zastupnik Nenad Stazić javio se za repliku. Kažete kolega Borić da na 14. stranici Strategije razvoja turizma piše kako smo najkonkurentniji na Mediteranu. Pa da. Meni jedino nije jasno zašto je HDZ-u stalo da sada prestanemo biti najkonkurentniji na Mediteranu. Vi kažete da ugostiteljima je posve svejedno koja je stopa PDV-a i da će oni jednako raditi i sa 13% i sa 25% Ali, što vi kažete na to što je tisuću ugostitelja u Splitu napustilo skup kada je tamo bio … [[ne razumije se]] Evo vam izvještaj „Slobodne Dalmacije“ Skandal u Hotelu Lav u Splitu „Ugostitelji bojkotirali Capellievog pomoćnika. Kada je stupio za govornicu njih tisuću uz zvižduke napustilo dvoranu. Ugostitelji su očekivali odgovore od resornog ministra vezano za najavljeno povećanje PDV-a sa sadašnjih 13 na 25% od siječnja iduće godine protiv čega ugostitelji negoduju već mjesec dana pojašnjavajući kako će to njihovu uslugu učiniti nekonkurentnom na međunarodnom tržištu.“ Ponavljam, slušajte me Boriću – da će to njihovu uslugu učiniti nekonkurentnom na međunarodnom tržištu – pa to vam ne govori sada Stazić i Maras i SDP-e u Saboru. Pa nemojte vi replicirati, odgovarati na repliku meni, pa replicirajte njima.

Odgovor na repliku zastupnik Borić. Hvala lijepo. Kolega Stazić i vi, kao i ja, znamo sve modele ili mogućnosti koje demokracija pruža. Jel' tako? Vi ste recimo bili jedna Vlada koja je svaki tjedan dobivala jedan referendum i to je bio oblik pobune građana protiv nekih vaših aktivnosti koje ste poduzimali. Imaju svako pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, reći što misle, predložiti svoja rješenja i to im nitko ne može zabraniti. To što su oni zviždali pa neka zvižde, što bih ja to njima zabranio. Pa niste vi dobivali samo pljesak u protekle četiri godine. Pa vama se zviždilo iza svakog kantuna. Pa vas je narod izviždao na izborima dva puta u godinu dana ako to možemo prenijeti. Pa ne za to što ste bili dobri i savršeni nego ste bili loši. Pa i ovaj kolega koji je otišao je rekao da je u lošem društvu bio. I da je došao sada pameti i što sada. Ali mi tvrdimo, a to pokazuju brojke, da smo najkonkurentniji na Mediteranu, i to je ministar u svom uvodnom govoru rekao. Rekao im je na sastanku kojeg smo imali ovdje na jednoj tematskoj sjednici, da smo po indeksu konkurentnosti na nivou Portugala koji zajedno s nama ima od onih indeksa 100, 74. A ima i onih koji su iznad 100. Pa znači da postoji prostor. Ali vi to isto dobro znate kada odletite ovdje u neku državu Europske unije ili u neki hotel, pa znate da je tamo ponešto skuplje nego ovdje kod nas. Pa i hrana, i piće i sve ostalo. I nemojmo se mi upuštati u to kako će se formirati cijene. Za to smo se borili. Kako će se one formirati nakon podizanja ove međustope? Pa to će odlučiti valjda svaki ugostitelj za sebe. Pa to bi značilo da su onda svi morali spustiti cijene kad je pala međustopa. Međutim, očito da to možda i nije bilo tako. Ja ih podržavam u svakom njihovom dijelu gdje oni smatraju da demokratski trebaju izraziti svoje nezadovoljstvo i neslaganje. Prije nego što krenemo na sljedeću pojedinačnu raspravu ja bih zaista zamolio saborske zastupnike, ne želim vam ukinuti slobodu govora i mogućnost repliciranja, ali mislim da za replike unutar istoga kluba zaista nema smisla osim ako se niste uspjeli dogovoriti unutar vlastitoga kluba. Sljedeći zastupnik koji se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi je Tomislav Panenić. Izvolite. Lijep pozdrav ministru, državnom tajniku, evo njega ću posebno pozdraviti jer je prvi put s nama i vjerojatno ova tema je dobar uvod u ovo buduće vrijeme u kom će raditi, a s obzirom evo poznajemo se jedan niz godina pa evo da i prenesem zapravo na neki način i poruku koju sam i prošli put prenosio, a to je zajednička želja i Ministarstva financija i mene kao bivšeg ministra gospodarstva, da pomognemo gospodarstvu, da pomognemo poduzetnicima. I ova reforma, ja sam je i tada bio pozdravio, da ima stvarno cijeli niz pozitivnih stvari koje mogu doprinijeti razvoju poduzetništva i da ćemo unaprijediti pogotovo u jednoj općoj slici. Tada, a i sada bih se vratio na temu, s obzirom da dolazim s potpomognutog područja, apelirao sam bio i na ministra i na suradnike, da se još jedanput razmotri ukidanje povlastica za porez na dobit, ali evo iskoristit ću malo i zlouporabiti, nije tema danas, ali isto tako odnosi se i na porez na dohodak od samostalne djelatnosti. Kad pogledamo razlog zbog čega sam odgovorio, govorio sam prvenstveno radi toga što želja i, da tako kažemo, državne vlasti isto tako, i regionalne, i lokalne vlasti, da pomogne našim poduzetnicima na tim područjima. Nije to samo da imamo područja koja poteškoće ima samo po sebi nego isto tako i gospodarstvo ima poteškoće. I pomažemo im kroz razne vidove i potpore koje osiguravamo s lokalne razine, regionalne, isto tako nacionalne. Ali što se događa? Niti sredstava ima dostatno da bi im pomogli u cijelosti niti su osposobljeni da bi koristili određene fondove koji su na raspolaganju i puno njih ostane čak i bez one potpore koja se odnosi na potpore male vrijednosti da unutar jednog razdoblja mogu se naći u tome. Ostane im zapravo ta olakšica od poreza na dobit koju mogu koristiti, i na neki način to im je način kako pomažemo u tim područjima da oni zapravo i svoje poslovanje održe. A ono što je nama, s obzirom da sam bio i čelnik lokalne samouprave, svaka i ona najmanja mjera koju možemo predočiti da nam je konkurentna prednost mi je koristimo, koristimo da imamo neku poslovnu zonu, koristimo da ih oslobodimo od komunalnog doprinosa. Kažemo evo, kod nas imate olakšicu i radi toga je upravo bila i moja intencija kad sam se i obratio i zamolio da se još jednom vidi taj cijeli paket koji je vrijednosti 40-tak milijuna kuna, da još jednom razmotrite u svojim projekcijama da ipak omogući se tim područjima prve i druge skupine koji su najviše ugroženi da im se pomogne. Evo, ja cijenim što je ministarstvo uvažilo onaj dio koji se odnosi na Grad Vukovar, gdje je Gradu Vukovaru vratilo puno oslobođenja, znači u cijelosti oslobođenje plaćanja na dobit. Ali kažem, moram jednostavno s obzirom da dolazim iz općine koja je susjedna do Grada Vukovara, moram protestirati, moram jednostavno da bi zaštitio upravo radi jedne odredbe za koju smatram da je vjerojatno nepoznavanje stvarnoga stanja tamo navedena, a to je da olakšice za Grad Vukovar one su priznate, ali na način da radnici koji se zapošljavaju najmanje 50 posto njih mora doći s područja Grada Vukovara ili potpomognutog područja prve skupine. Ja bih samo ukazao da susjedne općine, među kojima je i moja, mi smo svi znači svi potpomognuto područje druge skupine. Pokušavam samo slikovito pokazati što se događa. Događa se da radnik sa susjedne općine gdje je nerazvijeno gospodarstvo, gdje nema dovoljno radnih mjesta, traži svoje zaposlenje u Gradu Vukovaru. Na ovaj način ako on neće biti prihvatljiv poslodavcu, s obzirom da bi mogao izgubiti svoju olakšicu na koju Grad Vukovar ima pravo, izbjegavat će zapošljavanje ljudi koji su sa susjednih područja. I mislim, s jedne strane hajde kao stanovnik, kao čelnik što sam bio tamo, izgubili smo pravo na olakšice. Ali s druge strane kako da pojasnim mojim radnicima koji tamo žive da jednostavno u budućem vremenu imat će poteškoće dobivanja radnoga mjesta u Gradu Vukovaru. Kod poduzetnika naravno koji žele za sebe dobro, ali će ispasti susjedne općine kolateralne žrtve. A ja bih samo naglasio da Grad Vukovar je propatio, puno je ljudi tamo stradalo tijekom ovoga rata, ali isto tako nisu ga branili samo građani grada Vukovara, tamo je bio cijeli niz ljudi iz susjednih općina, tamo je bilo isto tako iz općine Tompojevci, odakle sam ja, bilo je iz općine Bogdanovci, i općina Bogdanovci isto i samo mjesto je stradalo jako. I radi toga ja još jednom apeliram evo da ministre uvažite ovo što govorim, ovo govorim od srca i od želje stvarno da mogu se vratiti kao zastupnik tamo i da mogu reći ljudima evo stvarno smo shvatili koju smo poteškoću i napravili s time. Ja bih ako možete uzeti u obzir, makar taj detalj, da potpomognuto područje oko grada Vukovara skupine 1, nema ga. Najbliže je Gunja ili ti dijelovi uz Savu, Markušica ali znači susjedne općine gdje većina ljudi zapošljava se u gradu Vukovaru niti jedan nije potpomognuta područja prve skupine pa razmotrite to još jedanput, tako evo, nadam se evo da ćete i na Vladi razgovarati o tome jer to ne samo da ja govorim nego i sa kolegama koji su čelnici lokalnih samouprava, koji su isto tako iz HDZ-a. I ovo je stav kojega dijelimo, ja ovdje zapravo pokušavam biti glasnogovornik cijeloga toga područja i pomoći svima nama da ostanemo tamo. Jer u slučaju da ne dođe do ove promjene svaki poduzetnik prvo, ono što ostaje će poželjeti da svoje poslovanje pokrene u Vukovaru jer osigurava mu se ta olakšica. Svaki radnik koji želi se zaposliti u gradu Vukovaru će prebaciti svoje prebivalište da bi bio konkurentan na tržištu rada i preseliti će se u Vukovar. Ja bih samo rekao jednu nelogičnost koju smo imali u prošlom vremenu kada smo pomagali mladim obiteljima sa materijalom za gradnju stambenih objekata pa smo rekli ono možete na području od posebne državne skrbi i dobiti ćete tu povlasticu. Ljudi su racionalno razmišljali na način ako već dobijem materijal, mogu kupiti građevinsko zemljište a onda idem izgraditi u gradu Vukovaru ili ne znam u naselju Mirkovci koje je uz Vinkovce gdje će vrijednost te imovine biti veća. I dogodilo se da smo iz jedne dobre namjere raselili područja ostala gdje su inače živjeli, znači … [[Govornik se ne razumije.]] rekli gradite u mjestu iz kojega dolazite a bojim se da bi i ova mjera mogla upravo utjecati tako i dodatno depopularizirati područja koja su naslonjena na grad Vukovar a sam grad bez jakog okruženja koje se razvija definitivno onda neće moći opstati u dužem vremenu. Prema tome, nije to samo područje grada Vukovara, vjerojatno ove poteškoće će osjetiti i poduzetnici.

Mislim da je to jedan mali broj subjekata i mislim da je to mjera koja njima pomaže, to je ta potpora male vrijednosti. I ako možete u svojim projekcijama, još jednom apeliram da probate pronaći model kako da ta sredstva ostanu. Prvi zastupnik koji se javio za repliku jest Davor Vlaović. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Panenić, u potpunosti podržavam vaše zahtjeve da se i Tompojevcima i Vukovarom i Soljanima i Drenovcima, Babinoj Gredi, Bošnjacima i svim općinama u Slavoniji i Baranji, pa i u Zagorju i Podravini koje su u teškoćama mora naći načina pomoći. Međutim, ako već niste ovoj vašoj jer nije mjesto Sabor da vi ili ja volite ministra ili da mu kažete da još jednom razmotri, nego postoji način u pripremi zakonske procedure da se to, uoči sjednice Vlade sa svojim kolegama ministrima mogli riješiti. Ako već nije tamo riješeno predlažem vam da napišete amandman, još uvijek stignemo i mi ćemo vas iz oporbe svi podržati ako već kroz poziciju vlasti ne možete takve stvari riješiti za nerazvijena područja u RH. Uložite amandman, mi ćemo vas svi podržati. I još bih volio da ste spomenuli i problematiku u poljoprivredi, pozdravljamo naravno smanjenje PDV-a na sjeme, gnojivo, zaštitu bilja. Pa evo uvrstile ste i stočnu hranu jer znamo koliko je teška situacija u stočarstvu.

Nadam se samo da će ovakva potpora biti i u cijelom ovom paketu zakona jer sigurno je ono da ne možemo reći da ovi zakoni u cijelosti kada gledamo narušavaju stanje gospodarstva nego upravo će unaprijediti. Kažem, možda ove sitne mogućnosti koje sada imamo tijekom ove rasprave i koje će i ministarstvo uvažavati kada bude sagledalo sve skupa. Predložite, a ja bih ipak volio da budemo tu integrirani pogotovo sa ove pozicije gdje … [[Govornik se ne razumije.]] dajemo potporu i Vladi a evo i ministru da kroz ovo i sami predlože te promjene, tako da ne bude to politikanstvo, jer ja govorim o nekim stvarnim potrebama koje se javljaju na terenu. Prema tome onda to kada se sasluša onda svatko može razumjeti i nadam se evo da nećemo morati ulagati amandman sa ove pozicije koje imam ja i da ćemo zapravo biti suglasni oko tih stvari koje su minimalna potreba za neke poduzetnike koje evo i poznajemo, koji se žale, koji nam upućuju svoje želje. Kažem a za poljoprivredne proizvođače slažemo se da, mali poljoprivredni proizvođači oni će od ovih mjera imati koristi.

Zastupnica Ana-Marija Petin javila se za repliku. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo kolega Paneniću vi ste spomenuli jedinice lokalne i regionalne samouprave da oni imaju veliku želju i da pomažu poduzetnicima ali nažalost određene i velik broj jedinica lokalne samouprave pa i županije nemaju fiskalnih mogućnosti da pomognu svojim poduzetnicima jel' vi ne smatrate možda da je to ipak zadatak države i da sa poreznim zakonima, sa ovakvom jednom reformom trebaju ići u smjeru olakšavanja poslovanja poduzetnicima i obrtnicima jer i dalje je puno nameta koje naši obrtnici moraju platiti, a čega se nismo dotakli ovom našom poreznom reformom i kao što sam i istakla u svom izlaganju današnji poduzetnici su ništa drugo nego samo skupljači novaca za državu koje onda preusmjeravaju državi te novce koje skupljaju u međuvremenu im dolazi niz inspekcija, niz kontrola i jednako tako koje skupljaju isto novce i pune državni proračuna a na sve te transakcije banke im uzimaju ogromna, ogromna sredstva od plaćanja naknade, na uplate, na isplate, na svaku transakciju posebno na kartična poslovanja. I jednostavno jer ne smatrate da bi tu ipak država trebala usmjeriti svoju reformu prema olakšavanju poduzetnicima i obrtnicima a jednako tako i u poljoprivredi da bi trebali ipak biti puno ozbiljniji zaokreti da se smanji PDV i na izlazni prehrambeni odnosno poljoprivredni proizvod. Jer na taj način bi u stvari stvarno pomogli i poljoprivredi i poljoprivrednim proizvođačima i samom selu i ruralnom prostoru. Hvala. Ja se moram reći ne mogu složiti, ne mogu se složiti po možda i po svome habitusu. Bio sam lokalni čelnik i ono što zapravo iskustvo koje sam tada stekao koje sam pokušao evo i tijekom ovog kratkog mandata kao ministar promijeniti da neki čelnici lokalne samouprave isto tak regionalni smatraju da je njihov zadatak i da se bave izgradnjom isključivo infrastrukture i socijalnim poslovima. I što se događa? Malo znanja ima o gospodarstvu, malo ima ideja kako pomoći gospodarstvu a nažalost i kad pogledamo i lokalne i regionalne proračune onda se vidi kako je i mali proračun koji se osigurava da bi se pomoglo. Ja shvaćam da i ova ograničenja potpore male vrijednosti koja nas ograničavaju ali kad bismo protresi lokalne proračune govoreće i županijske i vidjeli koliko je to sredstava za one gospodarske subjekte koji na njihovom području ne bismo bili ni blizu te granice. Prema tome, dok se ne promjeni mentalitet da je zapravo dugoročni uspjeh bilo kojeg čelnika lokalne samouprave da ima poslovnu zonu kao infrastrukturu, da osigurava svojim poduzetnicima najlakše moguće uvjete poslovanja, da potiče to njihovo poslovanje a da nakon toga možda će se i cesta napraviti koja će negdje riješiti neki komunalni problem ali ako ne budemo rješavali pogotovo na potpomognutim područjima takve stvari doći ćemo u situaciju kako što imamo i u istočnoj Njemačkoj, kao što imamo evo i u južnoj Španjolskoj gdje sam bio savršenu infrastrukturu, savršeno osvjetljena mjesta, organizirano sve skupa jedino nemamo ljude, jedino nemamo gospodarstvo. I prema tome, mislim da je intencija mora biti da se mijenja taj oblik kojim se pristupa da nije otvaranje jedne ceste ili da nemamo nekoga takvoga objekta nešto što je prednost u dobivanju izbora. Znači evo dolaze nam lokalni izbori i ja već sada znam da će biti cijeli niz takvih infrastruktura a zapravo nismo riješili ono što je osnovni problem a to je gospodarstvo, razvoj, broj poduzetnika, broj radnih mjesta. Uvaženi kolega Panenić pa mislim da ste dotakli jednu vrlo bitnu temu, a to su nažalost naše ruralne sredine pogotovo u Slavoniji koje nisu u bajnom stanju. Spomenuli ste svoju općinu i znam o čemu pričate jer sam bio u Berku, Grabovu, Tompojevcima, najčešće u Čakovcima. Znam kako to izgleda. Ali nažalost da vam počnem pričati kolike regije, koliko u našoj regiji ima takvih mjesta koja pate mogao bih vam nabrajati vjerojatno do sutra. I zato bih tu iskoristio priliku i spomenuo Baranju recimo, jednu isto vrlo demografski i gospodarski devastiranu regiju koja se u zadnjih ja bi se usudio reći desetak godina počela dizati na ugostiteljstvo. I što sada svjedočimo, što sada ova Vlada radi upravo tim ugostiteljima diže PDV. Isto tako slažem se sa vama da treba voditi brigu o tim sredinama, no znate kako kaže ona stara narodna „Nemoj dati čovjeku ribu nego ga nauči kako da peca tada će se znati snaći i sam.“ Žao mi je što moram reći da ova Vlada nije prepoznala inicijative o kojoj sam govorio i još prilikom predstavljanja Vlade a to su ciljane porezne olakšice za određen regije i kako bi našim regijama pomogle da se gospodarski razvijaju. Tu sam rekao primjerice za Slavoniju budući da u Osijeku već imamo jedan veliki motor i generator IT razvoja Osijek softver city, zašto ne bi razmotrili IT industriju i dati im posebne porezne olakšice upravo iz Slavonije kako bi tu industriju u Hrvatskoj doveli u Slavoniju, pa i u vašu općinu, i u moj grad itd.

Naravno da mislim da je ovo mjesto na kojem mi možemo pričati o tome kako želimo pomoći našim gospodarstvenicima. Gledajući kroz ovu poreznu reformu uvijek gledamo kroz poreze kao takve jer oni su nam najjednostavniji, jer oni su … odnose se na sve pa onda možemo reći nismo nikoga izostavili, pomažemo gotovo svima. Ovo što ste gospodine Hajduković i vi naglasili ima sigurno industrija gdje, mislim gledajući kao grana gospodarstva koje bi mogli poticati i koje bismo mogli usmjeriti prema takvim ruralnim područjima. Mogli smo tako, ako govorimo o IT-u i evo Osijek kao takva i prepoznat napraviti da to bude jedno … koje će se širiti, gdje će ljudi imati obrazovanje upravo na lokalnoj razini govoreći ne znam u Osijeku, Vukovaru, Vinkovcima i drugim mjestima gdje takve mogućnosti postoje. Da dolaze tamo, okupljaju se ali onda postoje i drugi paketi, znači nije samo porez taj koji je nego isto tako moramo imati poticaj na pakete da takve industrije nastaju. Ako ne možemo u tradicionalnim industrijama osigurati, ako ne možemo u poljoprivredi osigurati dovoljno radnih mjesta, ako ne možemo u industrijama koje zapošljavaju nisko plaćenu radnu snagu osigurati razvoj gdje je rast BDP-a 3% neće nam pomoći tamo, on će pomoći gledajući cjelovitost Hrvatske ali neće pomoći pojedinim takvim krajevima. Onda znači da moramo biti specijalisti, moramo evo i ja i vi koji dolazimo tamo iz Slavonije i svi koji smo s toga područja borit se da znamo što je to za našu Slavoniju, da u tome projektu Slavonije koji se najavljuje da upravo budu takve specijalističke mjere koje će pomagati te industrije. I ja bih svakako bio izraziti pobornik da naše digitalna ekonomija zapravo informatičari koji uspješno napreduju u Osijeku budu tamo, ostanu i da ne moraju odlaziti u neke druge krajeve i da onda svi kod baje u Karancu možemo objedovati. Onda vjerujem ni porez od 25% neće bit problem. Zastupnica Milanka Opačić javila se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Dakle, ja ću Zakon o PDV-u govoriti samo o jednoj jedinoj problematici, a to je ulazak u stvari dadilja u plaćanje PDV-a. Naime, dadilje su bile sastavni dio nacionalne obiteljske politike koju je donio ovaj Sabor, koja se iz jednog mandata da tako kažem jedne Vlade protegla na mandat druge Vlade i dvije stvari koje smo mi iz te nacionalne obiteljske politike napravili je topli obrok za svu djecu u školama i dadilje koje do tog trenutka nisu bile ni na koji način ozakonjene. Dakle, dadilje su bile jedna siva zona, djelovanje jednog velikog broja žena koje su čuvale djecu u vlastitim domovima, roditelji su plaćali. Međutim, ništa od svega toga nije bilo ozakonjeno. Dakle, bilo je jedna siva zona u kojem s jedne strane nismo imali mogu reći možda punu sigurnost djece i s druge strane nismo imali plaćanje nikakvih, dakle naknada niti osobi koja se bavila čuvanjem djece, niti državi. Onda smo sjeli sa Obrtničkom komorom, s njima smo odlučili da to ipak bude obrt zato što je najjeftinija solucija sa sustavom obrazovanja smo našli neki model preko otvorenih učilišta, da se ipak žene koje će biti dadilje i odluče se na čuvanje djece, da prođu određeni program u kojem će dobiti osnovne informacije o tome kako i što postupati sa djecom. I dakle, postoji određeni zakonodavni okvir po prvi puta za tu vrstu djelatnosti. Mnoge jedinice lokalne samouprave su u svojim proračunima vrlo siromašne. Nemaju novaca niti za studiju, nemaju novaca niti za gradnju vrtića, a još manje imaju novaca za održavanje jednog vrlo skupog pogona kao što je vrtić. I imaju problema, dakle sa brigom za djecu, za one roditelje koji rade. U ovom trenutku u Hrvatskoj u registar obrtnika registrirano je 46 žena koje se bave poslovima dadilja, dakle čuvanjem djece. Po mojim informacijama negdje oko stotinjak žena je u postupku edukacije, dakle i traženja dozvole za obavljanje posla dadilje. S jedne strane imate smanjivanje i u potpunosti, dakle neutraliziranje sive ekonomije. S druge strane imate servise koji su fleksibilniji za roditelje nego što su to vrtići i imate samozapošljavanje žena. Dakle, dadilje su doista kao projekt donijele puno toga dobroga. Dadilje su fleksibilne i jako je važno, dakle ta fleksibilnost jer nema više radnih mjesta od pola 9 do pol 5 i jako je teško. Svatko tko je roditelj, posebno samohrani roditelji znaju da nije lako trčati sa radnog mjesta u 4 sata da bi u pola 5 stigli u vrtić, pa zapnete u gužvi, onda zovete dežurnu tetu, molite ostavite mi još dijete malo, da ne govorim o još uvijek nekim dijelovima Hrvatske gdje postoje industrije koje rade u drugoj smjeni. Dakle, za one roditelje koji rade drugu smjenu vrtića ni jednog nemate u Hrvatskoj koji radi u drugoj smjeni i koji u drugoj smjeni može čuvati djecu. Šteta za proračun ili hajmo reći gubitak za proračun je u stvari nikakav, nikakav jer je njih užasno malo. U sustav PDV-a i nakon ovih vaših podizanja na 300 tisuća kuna ostat će svega nekoliko dadilja samo one koje imaju 12 djece, dakle one koje su išle na zapošljavanje druge dadilje, dakle i imaju 12 djece. I upute koje dobivaju s Porezne uprave po sistemu utrošite negdje novac, uložite negdje novac, pa ćete biti ispod 300 tisuća kuna i nije baš neko rješenje zbog toga što je jako teško svake godine u takvim prostorima gdje oni čuvaju djecu kupovati stalno nove igračke, stalno krečiti prostor. Prema tome, ne mogu se niti ulagati na taj način novci da bi im to ulazilo u neku amortizaciju, da bi im se onda skidao novac da ne uđu, da budu dakle ispod ovih 300 tisuća kuna. Kada pogledate Zakon o PDV-u imate jako puno onih koji su pod olakšicama. Imate na primjer ne znam privatno obrazovanje, vrtići vam nemaju PDV, puno toga imate što se, dakle dotiče djece, skrbi i svi su oslobođeni PDV-a. Doista ne vidim razloga da i dadilje ne budu oslobođene PDV-a. Još jedanputa nije nikakav veliki udar na proračun ili bolje rečeno to je nešto što se uopće neće osjetiti, to su minorne cifre a napravit će se jedna dobra poruka prema ženama koje su krenule u poduzetništvo, to je neka vrsta dakle vlastitog poduzetništva koje skrbe o djeci. Stalno govorimo ovdje o demografskoj politici, o tome da trebamo više djece. Ali ljudi moji, servisi i potpora roditeljima da mogu zadovoljiti svoje radne obveze i obiteljske obveze su upravo to da imate gdje ostaviti dijete u trenutku kada radite. Još jedanput ću ponoviti, male jedinice koje nemaju dovoljno novaca su napokon krenule sufinancirati dadilje jer je to puno jeftinije i njima izvodljivije, dakle nego graditi vrtiće. Vrtići su za njih ono potpuno naučna fantastika i ne mogu i nikada neće imati novca za to. Prema tome, ja vas molim, ja sam uspjela amandman napisati bez obzira na to je li proceduralno u redu ili nije. Nadam se da ćete ga ipak razmotriti jer nisam imala drugog izbora. Dakle, molim vas da razmotrite da dadilje doista ne budu uključene u plaćanje PDV-a. Nije nikakva velika šteta za proračun, dakle nećete izgubiti nikakve novce, nećete napraviti nikakvu proračunsku rupu, a doprinijet ćemo onome što, za što se svi zalažemo, a to je da roditelji imaju servis. Dugo je trebalo dok su jedinice lokalne samouprave prihvatile uopće dadilje, dok su ih počeli sufinancirati, dok su počeli malo davati neke poticaje.

Hvala lijepa. Kolegice dobro ste kazali da evo vi ste sudjelovali u tome da su dadilje nešto dobro što je po pitanju populacijske politike poglavito zbog toga što dječji vrtići njihovi kapaciteti ne mogu prihvatiti svu djecu i naravno i dječji vrtići su vremenski ograničeni dok dadilje zaista mogu taj posao raditi cjelodnevno i naravno da to treba podržati i da treba omogućiti dadiljama jel ipak se tu radi o djeci bez obzira na uvjete koje trebaju dostignuti kao dadilje ili ustanove dječji vrtići tu ipak ima nekakve razlike ali se radi o našoj djeci.

Međutim ovdje je bio jedan problem, ja sa razgovarao osobno sa dadiljama, sa ministarstvom porezne i zaista ovaj amandman je jednostavno napisati, metnuti zarez i iza napisati dadilje. Međutim, vi ste svjesni, ne znam koliko ste razgovarali i koliko je to točno, ali ministarstvo porezne uprave su kazali da PDV kod OPG-ova one su registrirane kao OPG ali direktiva EU kaže da ne smije biti iznimaka kod PDV-a, da neke jednostavno nelogično ali one su OPG, bravar, postolar i dadilje koje čuvaju djecu, nelogično. Po meni bi se trebali pod hitno tražiti drugi način registriranja dadilja jer jednostavno one mogu spadati u OPG i ako je ovo činjenica, što se tiče mene ja podržavam taj amandman objeručke odmah, ali ne znam što je sa direktivom EU po pitanju samih OPG-ova na koji način to funkcionira.

A zašto smo išli na to? Zbog toga što je to bilo najjeftinije, dakle nema u našem sustavu nijedan drugi način da smo išli na poduzeće ili na bilo što drugo, bilo bi puno skuplje za njih i za roditelje, dakle obrt je bio najjeftiniji i najjednostavniji jer nema puno knjigovodstva, nema puno papirologije. Međutim, vi ovdje imate neke usluge koje pružaju određene ili pravne osobe ili neke druge koje se tiču obrazovanja, prema tome ja mislim da se uz malo truda može i dadilje ovdje i ono što one rade proglasiti određenom uslugom koja je vezana na sustav brige o djeci jer ako ovdje već imate neke usluge tako definirane mislim da bi se onda mogle kroz to provući dadilje. Možda čak nije potrebno niti mijenjati zakon, ali bi bilo važno možda dati uputu ispred Porezne uprave jer do sada smo imali različita tumačenja. Jedna Porezna uprava jedno, druga Porezna uprava drugo, možda bi se ovo moglo premostiti sa najobičnijim tumačenjem Porezne uprave bez diranja u zakon. Hvala zastupnici Opačić. Zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici. U svojoj raspravi osvrnut ću se na ono što je rečeno u raspravi u ime kluba, konkretno osvrnut ću se na izmjene i dopune konačni prijedlog Zakona o porezu na dodanu vrijednost, članci 11.a, 11.b i 11.c gdje se govori o tome kako će uvesti nekakvi vrijednosni kuponi odnosno oni će ajmo reći postati legalni, ne samo legalni nego će se prisiljavati dakle tu se jednostavno vodi prisila da će onaj kome bi trebalo dati novac da će morati uzeti kupon, uvodi se jedna takva praksa. Zabranjeno je pravnim i fizičkim osobama izdavanje i upotreba pisanih isprava, bonova i slično koje služe kao sredstva plaćanja proizvoda i usluga, te za isplatu plaća i naknadu troškova i ostalih materijalnih prava čije izdavanje i upotreba nije utvrđena zakonom i drugim propisima na temelju zakona“ Do sada nije nikakvim zakonom propisano uvođenje bonova ili drugih kako ovdje piše, pisanih isprava, znači sve što se do sada radilo pomoću bonova je bilo ilegalno. O tome ću više reći sa konkretnim primjerima, međutim sada se legalizira, ali samo jedan dio. Dobavljači, i to kada? Od 2019. godine. Znači do tada sve ostaje kako jest, sve je ilegalno, a tada samo dobavljači. Na ovo sam uložio jedan amandman zbog apsurda jer ne mogu jednostavno vjerovati da se počinje prisiljavati ljude od 1.1.2019. godine da uzmu bon umjesto novca. To je jednostavno nepojmljivo u jednoj državi koja drži do sebe. Međutim vratimo se kratko u prošlost, ne tako davnu, a to je naša sadašnjost, nažalost samo se o tome više ne mnogo ne priča, stišala se atmosfera, vidjeli su ljudi da nema smisla buniti se. Pa evo nekoliko primjera kako je to izgledalo. Inače ovo je na tragu moje teze još od prvog čitanja kako je ova porezna tzv. reforma napravljena za gazde osobito za jednog gazdu koji ima dvorac iznad grada Zagreba, koji je poljoprivredni magnat, uz sve ono drugo što sam bio naveo da mu pogoduje, najviše oprost dugova, evo kako mu ovaj zakon izmjena o bonovima pogoduje. Evo nekoliko primjera kako je to bilo. Prije nekoliko godina firma Tehnofilter iz Belog Manastira zviždač Marin Pehar govori o tome kako su radnicima u tom kraju isplaćivali konzumove bonove, kaže ovako iz tiska „ako se suradnja tvrtke s Beljem kako je sve više uzimala maha došli su konzumovi bonovi. Šef je skupio radnike te rekao da moraju dogovoriti tko koliko može primiti bonova.

Kaže zviždač u meni je tada gorilo, te sam pred svima rekao šefu da se odričem 30 posto plaće, pa kad prođe ta kriza od 30 mjeseci neka mi isplati u novcu. Nakon par mjeseci nastala su prva jadikovanja radnika nakon što je banka utvrdila 30 posto manje plaće i srezala otpuštene minuse na računima pojedinih radnika. Radnici su se osjećali kao robovi Ivice Todorića koji rade za bonove odnosno hranu jer novca nemaju. Uzela ga je banka. To je primjer iz Tehnofiltera iz Belog Manastira. Bilo je naravno i prijava. Nekolicina radnika prijavila je, istog gdje su šefa prijavili dakle Državnom inspektoratu, područna jedinica Osijek, koji je dakle utvrdio iz niza prekršaja propisanih odredbama Zakona o radu. Za isplatu plaće inspektorat tvrdi sljedeće: „Uvidom u vaš obračun plaće za mjesec lipanj kako je propisano uočeno je da je poslodavac dio plaće isplatio, dakle obustavio u ime bonova tvrtke Konzum d.d. odnosno da je dio plaće isplatio u bonovima“ Slijedom gore navedenoga poslodavac dakle, utvrđeno, nije predviđena prekršajna odgovornost propisana Zakonom o radu te se radnike upućuje da pravdu ostvare pred Općinskim sudom. Čovjek koji radi za 3 tisuće kuna sad bi trebao tužiti Agrokor u državi koja nije pravna. Šanse su mu nula. Naravno da nitko to nije napravio. Da ne pričam o ucjenama da se od tome ne priča. Ovaj zviždač Pehar je dobio, odnosno ostao je na kraju bez posla, sad je na sudovima. Ništa se nije promijenilo u tom smislu. Dalje primjeri. Primjer kada je crkva odlučila pomoći radnicima propale Sisačke željezare, za 920 radnika skupili su 250 tisuća kuna, dali Konzumu. On je, Agrokor dodao još 26 tisuća kuna, pretvorio to u bonove i na kraju su bonovi došli do potrebitih. Primjer dalje. Prošle godine u svibnju, sad ovisi kad je članak, uskrsnicu Konzumovim bonovima dobili su zaposlenici PMF-a, itd., itd. Agrokor je poklonio povodom Dana pobjede 5. kolovoza svim djelatnicima Ministarstva obrane te pripadnicima oružanih snaga svoje Konzumove bonove. Dalje.

Poslovnika, u vezi s člankom 190. Materijali su vam dostavljeni. I naravno raspravljat ćemo prema odredbama Poslovnika u drugom čitanju sve ove zakone i amandmani se mogu podnositi kao i uvijek do kraja rasprave. Raspravu, što se tiče odbora, prijavili su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Moje pitanje da li netko od predstavnika odbora? Ministre financija, izvolite. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Dakle, kao i jutros nastojat ću ukratko ponoviti određene stvari i najvažnije detalje iz ovoga sada drugog, možemo reći tako, seta zakona odnosno apostrofirati ono što je drugačije i što su napravljene određene korekcije nakon naše rasprave u okviru prvog čitanja, kako bismo zapravo danas i otvorili raspravu na temu konačnih prijedloga zakona. Krenut ću od Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama. U odnosu na prvo čitanje, tu nije bilo nekih većih, značajnijih promjena i korekcija, ali svejedno ću ponoviti one osnovne stvari, dakle svakako da je intencija između ostalog i u ovom zakonu bila da se olakša kako administrativno pojednostavi zapravo postupanje u određenim segmentima.

Dakle, to je sigurno nešto što smatramo da je određeni poticaj našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, zadrugama, a u konačnici i poljoprivredi odnosno segmentu poljoprivrede. S druge strane, što se tiče administrativnog pojednostavljenja postupanja, ukidanje obveza podnošenja godišnjeg obrasca za obračun trošarine na male proizvođače jakoga alkoholnog pića, njih trenutno ima oko 41 tisuća. Olakšavanje otpreme vina u druge države članice EU u sustavu odgode plaćanja trošarine za male vinare, njih je oko 2 tisuće. Dakle, umjesto malih vinara administrativne formalnosti i poslove će vršiti carinska uprava u njihovo ime, te uvođenje novih duhanskih proizvoda kao predmet trošarinskog oporezivanja poput grijanih duhanskih proizvoda, e-tekućine i nekih novih duhanskih proizvoda. Što se tiče Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, dakle, smatramo da je tu između ostalog, predlažemo jednu modernizaciju sustava oporezivanja motornih vozilima, sukladno trendovima u EU, prije svega tu mislim naravno vezano na oporezivanje odnosno element tzv. ekoloških poreza u naš porezni sustav pojačavamo jer zadržavamo model mješovitog sustava oporezivanja prema kojem se posebni porez utvrđuje na temelju vrijednosnog te ekološkog kriterija, s tim da smo usklađivali stopu koja se odnosi na CO2, odnosno emisiju CO2, ugljičnog dioksida vodeći računa o proteku vremena od donošenja zakona i stalnom trendu smanjenja emisija ugljičnog dioksida. Dakle, u svakom slučaju, mi zadržavamo taj model. U odnosu na prvo čitanje došlo je do određenih korekcija u smislu vrijednosnog usklađivanja za automobile, nešto više vrijednosti, ali u raspravi koju smo imali u tijeku jutarnjih sati, tu će doći vjerojatno i do određenih korekcija. U konačnici Vlada RH ima i svoje određene ovlasti u smislu uredbom korigiranja određenih postotaka. Ono što je bitno spomenuti, dakle, smanjuje se posebni porez na motorna vozila sa 8 i 9 sjedala. To je isto jedan od elemenata koji smo i u ovom zakonskom prijedlogu nastojali prepoznati mogućnosti stimuliranja, da tako kažemo i demografske obnove, ali poglavito za obitelji s nešto većim brojem djece.

Promjene bi u svakom slučaju u srednjem roku trebale doprinijeti trendu korištenja ekološki prihvatljivih i samim tim efikasnijih motornih vozila, te se očekuje kako će naravno ova promjena utjecati i na preferencije potrošača i prilagodbu samog tržišta. Što se tiče Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, tu je također došlo do vrlo manjih ili malih korekcija, kako tehničkih, odnosno novotehničke prirode, ali u svakom slučaju intencija zakona je daljnje usklađivanje organizacije u uređenju poslovnih procesa s ciljem stvaranja racionalnog i svrhovitog sustava, te otklanjanja uočenih anomalija te pravno-tehničkih nedostataka. Jasnije i jednostavnije uređenje položaja upravljačkih struktura u sustavu carinske uprave, uz zadržavanje imenovanja ravnatelja carinske uprave putem javnog natječaja, dok se odredbe o carinskim zvanjima usklađuju s općim konceptom uređenja sustava, klasifikacije radnih mjesta u sustavu državne uprave. Što se tiče konačnog prijedloga Zakona o poreznoj upravi, Zakon o poreznoj upravi zapravo u svojem osnovnom smislu i cilju je stvaranje naravno temelja za funkcioniranje porezne uprave kao jedinstvene i samostalne upravne organizacije u sustavu i sastavni sastav financija, koja na ekonomičan i efikasan način izvršava poslove iz svog djelokruga. Radi otklanjanja uočenih problema proizašlih iz prethodne reorganizacije, provest će se naravno određene promjene u organizacijskoj strukturi, te sigurno da nam je jedan od osnovnih zapravo ciljeva, a i u konačnici zadataka vodstva Ministarstva financija naravno pospješivanje kako organizacijske tako i kadrovske i ljudske općenito opremljenosti porezne uprave. Ponovit ću još jedanput, dakle, efikasnost ubiranja poreza odnosno efikasan rad porezne i carinske službe sigurno nije samo preduvjet ove porezne reforme nego i svake druge, a općenito bez bilo kakvih izmjena u poreznom zakonodavstvu sigurno da je to jedan od ključnih preduvjeta. U ovom djelu ću se naravno referirati na jednu od tema koja je u našem prvom čitanju također bila dosta aktualna, odnosno brojni zastupnici vi ste u brojnim svojim istupima odnosno kako u okviru rasprava po klubovima, tako i u okviru pojedinačnih rasprava dosta smo spominjali samostalni sektor za suzbijanje poreznih prijevara koji zapravo kako smo i govorili od samog početka, ne samo rada na poreznoj reformi nego općenito dakle da nikada nije bila intencija da se ta ustrojstvena jedinica niti ukida, niti slabi, niti čini neefikasnijom i neučinkovitijom. Danas smo između ostalog isto imali jedno priopćenje državnog odvjetništva gdje ste vidjeli da i dalje su nastavili naravno ne samo raditi nego polučivati rezultate. Spomenuta je ta ustrojstvena jedinica ali sigurno znate i sami da ona radi na bazi podataka porezne, carinske uprave i svih drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija. Ono što je možda korekcija u odnosu na prvo čitanje i prijedlog zakona s kojim smo išli u prvom čitanju da se u samom Zakonu o poreznoj upravi definira odnosno prepoznaje samostalni sektor za financijske istrage koji se između ostalog definira u smislu njegovog djelokruga odnosno onih obveza i odgovornosti i u konačnici ovlasti koja mu se daje. Također u samom prijedlogu zakona se jasno precizira da svi njegovi djelatnici odnosno službenici Ministarstva financija koji rade u toj službi moraju proći dakle obveznu sigurnosnu provjeru što je bio naravno slučaj i dosada a sada smo to između ostalog i slovom zakona i precizirali. Međutim, još jedanput ću napomenuti da detaljnija raščlamba kako vezano za samostalnu službu, za financijske istrage tako i za sve druge ustrojstvene jedinice sigurno da se propisuje između ostalog i uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija. Ali ponavljam još jedanput mislim da i u ovim odredbama je svima vrlo jasno i vrlo čisto dakle niti samo da nije bila namjera nikad ukidanje ove službe nego dapače njeno jačanje kako organizacijski tako i po potrebi kadrovski. U isto vrijeme smatramo da je potrebna i njoj potpuna profesionalizacija i u konačnici apsolutna depolitizacija u smislu bilo kakvih utjecaja. Dakle, možete očekivati i ova ustrojstvena jedinica kao i sve ostale prema onom prijedlogu konačnog prijedloga Zakona o poreznoj upravi će nastavit svoj efikasan i dobar posao. Što se tiče konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom dakle već to znate iz prvog čitanja dakle se uvodi obveza fiskalizacije za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost od prodaje karata ili žetona u putničkom prometu, osim za prodaju karata ili žetona u linijskom lokalnom prometu te prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu. Propisuje se odgovornost za korištenje ispravnog fiskalizacijskog uređaja kako za poreznog obveznika tako i za proizvođača softvera te se ukida mogućnost za paušaliste da izdaju račune iz knjiga ovjerenih računa odnosno za njih se uvodi obveza fiskalizacije putem uređaja kao i za sve naravno ostale obveznike. U smislu razlika u odnosu na prvo čitanje imamo par manjih ili možemo opet reći tehničkih, nomotehničkih korekcija koje su rezultat i plod zapravo i vaše rasprave a isto tako i komentara Odbora za zakonodavstvo. Dakle dodaje se odredba o izmjeni članka 3. važećeg zakona uslijed izmjene posebnih propisa na koje se upućuje u odredbi članka. Dakle, navedena je odredba propisana člankom 2. konačnog prijedloga zakona te u skladu s tim uređena i daljnja numeracija svih članaka. Isto tako, članak 7. je izmijenjen u odnosu na prijedlog zakona. Budući je s tehničke strane provedbe odredbi navedenog članka uočeno kako je navođenje pojedinih odredbi suvišno. Također je prihvaćen prijedlog Ministarstva pravosuđa da se dodatno razmotre i uredbe, prekršajne odredbe što je u konačnici i učinjeno. Što se tiče konačnog prijedloga Općeg poreznog zakona, dakle ponovit ću još jedanput, umjesto relativne i apsolutne zastare propisuje se jedinstveni rok zastare od 6 godina. Na nastup zastare tijela su dužna paziti po službenoj dužnosti. Porezna uprava provest će godišnji sistemski ili sustavni otpis duga za koji je s 1. siječnjem tekuće godine nastupila zastara prava na naplatu. Postupci nadzora te ispravak prijava provodit će se unutar roka od 3 godine. Razrađuje se odredba o dostavi elektroničkim putem koja je za poduzetnike već od ranije propisana kao obvezna i to je isto tako jedan od jasnih signala da ne činimo samo administrativno i fiskalno i financijsko rasterećenje nego i samoproceduralno. Sigurno da želimo i ovim aktom, a i silnim drugim procedurama zapravo promijeniti smjer komunikacije i maksimalno ga olakšati kako za građane tako i za poduzetnike. Proširuje se obveza banaka da dostavljaju osim podataka o prometu svih kunskih i deviznih računa pravnih osoba, fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja, i građana na dostavu podataka o tekućim i štednim računima. Na temelju odredbi zakona donijet će se metodologija o primjeni načela oportuniteta kako se ne bi kažnjavalo već izdavala opomena za manje prekršaje, tzv. prekršaje bagatelne vrijednosti. U smislu razlika u odnosu na prvo čitanje, opet i kao rezultat naše rasprave u okviru prvog čitanja, a i komentara koje smo dobili što u obliku odbora, a što i u okviru pojedinačnih rasprava, dakle, u članku 2. stavku 7 dorađena je definicija naknade za koncesiju kako bi uzela u obzir i buduću definiciju naknade za koncesije prema novom Zakonu o koncesijama. U članku 146. i 150. kojima se izuzima carinska uprava iz provedbe ovrhe i otpisa neznatnog poreznog duga, dakle, kada primjenjuje carinsko zakonodavstvo jer carinska uprava nema pravo otpisati iznos kao nenaplativ, što znači da će se isti morati uplatiti u proračun EU na teret proračuna RH. U članku 153. na inicijativu i na prijedlog uvažene zastupnice Grozdane Perić vraća se u tekst stavak 2 o ovrhama male vrijednosti jer su upravo gradski i županijski porezi i javna davanja, upravo javna davanja male vrijednosti, i ta odredba je ubrzavala prisilnu naplatu upravo gradskih poreza i javnih davanja koji se razrezuju godišnje, a većina poreznih rješenja su do iznosa od 5 tisuća kuna. Odredba je također dodatno dorađena uz prijedlog FINA-e radi toga što je bilo nužno pojednostaviti, a time i pojeftiniti postupak prisilne naplate u slučaju kada se radi o poreznoj obvezi u manjoj vrijednosti do iznosa tih 5 tisuća kuna, odnosno prisilnoj naplati te obveze provedbom ovrhe na novčanim sredstvima na računu. U članku 163. stavak 4 dorađen je na način da se povisuje prag vrijednosti propisanih pokretnina na 500 tisuća za obvezu objave u dnevnom tisku, odnosno umjesto do sada propisanih 200 tisuća kuna, jer kod obveznika koji su dužni stvaraju se dodatni troškovi što se ovim povećanjem vrijednosti pokretnina nastoji umanjiti za određeni broj dužnika. Odredba prijedloga zakona koja je bila numerirana kao članak 192. premješta se u poglavlje poreznog nadzora. I također kao jedna od stvari koje smo imali debatu i na Odboru za zakonodavstvo. Dakle u članku 197. stavku 2. dorađeno je pravno i nomotehnički odredba jer je prihvaćen prijedlog odbora da se objasni povratno djelovanje odredbe članka 197. stavka 2. prijedloga zakona obzirom na njegovu retroaktivnu primjenu. To smo u samom prijedlogu zakona vrlo jasno i percipirali, odnosno objasnili.

Kako se radi o vrlo čestim promjenama mi smo na ovaj način praktički izdvojili taj segment iz Općeg poreznog zakona, a u isto vrijeme naravno zakonom će se obuhvatiti kako nove direktive o razmjeni prekograničnih mišljenja u PDV-u to je u prihodima multinacionalnih kompanija. Propisivanje odredbi koje su bile sadržane u OPZ-u, Općem poreznom zakonu o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, o obveznoj automatskoj razmjeni informacija u području oporezivanja, te uzajamnoj pomoći i prenaplati tražbina povezanih sa porezima, carinama i drugim mjerama. I pod tri propisivanje odredbi za primjenu Sporazuma između Vlade RH i Vlade SAD-a o unapređenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi tzv. FATCA-e. Što se tiče izmjena u odnosu na prvo čitanje one su manje-više tehničke i nomotehničke prirode. Prijedlog zakona o upravnim pristojbama, dakle postojeći zakon je neusklađen sa direktivom EU, uslugama na unutarnjem tržištu u dijelu mogućnosti obavljanja svih postupaka, pa time i plaćanja upravnih pristojbi u svim iznosima elektronički na daljinu. To je između ostalog bio jedan također od razloga zbog kojeg smo išli u ove korekcije. Dakle, Ministarstvo gospodarstva kao jedinstvena kontaktna točka te inicijator svojevrsni ovog usklađenja, projekt e-pristojbe kojeg vodi Ministarstvo uprave također bilo uključeno u cijelu problematiku. Propisuje se plaćanje upravnih pristojbi na propisani račun bez obzira na iznos upravne pristojbe a iznimno se do 100 kuna iste mogu platiti u državnim biljezima. Kako su određene institucije predvidjele plaćanje novih upravnih pristojbi ili nova oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi potrebne su naravno i izmjene važećeg zakona s obzirom da je važeći zakon još iz 1996. godine, a obzirom na broj promjena u međuvremenu naravno sigurno da se zakon donosi kao novi. Što se tiče promjena u odnosu na prvo čitanje, dakle prihvatili smo prijedloge na razini Vlade koji je između ostalog iniciran i od strane pučke pravobraniteljice, a to je da se predmetnim oslobođenjem propiše oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaj za izdavanje svjedodžbi, odnosno diploma kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju. Konačnog prijedloga zakona na način da se zastara svih javnih davanja uredi na jednak način, te je propisano da se na postupke utvrđivanja zastare prava na naplatu pristojbe kao i postupke utvrđivanja prava na povrat pristojbe primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje Opći porezni postupak. Što se tiče prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu, dakle tu je također jedna potreba za usklađivanjem s direktivama EU. Izmjenama se između ostalog ukida ograničenje bilo kakvog pravnog oblika za pružanje ovih usluga, ukida se ograničenje prema kojima državljani Europske unije mogu osnivati samo podružnicu za porezno savjetništvo, a ne i drugi oblik sjedišta. Omogućuje se uvođenje elektroničkih postupaka za podnošenje zahtjeva i izdavanja odobrenja, odnosno rješenje za obavljanje djelatnosti poreznog savjetništva u Republici Hrvatskoj. Na zahtjev Hrvatske komore poreznih savjetnika uvodi se ograničenje udjela poreznih savjetnika u kapitalu od 51% To je usuglašeno sa Europskom komisijom, a postoje neke druge izmjene. Ukida se obveza da porezni savjetnik iz EU mora odrediti punomoćnika za primanje pismena. Ukida se obveza dostave izvoda iz registra, dokaza o radnom iskustvu, prebivalištu i potpunoj poslovnoj sposobnosti, te potvrda o nekažnjavanju prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje odobrenja, te drugih vrsta dokaza i potvrda. Cijene usluga poreznih savjetnika se reguliraju tržišnom umjesto fiksnom tarifom. Također došlo je do blagih korekcija u odnosu na prvi prijedlog, odnosno prijedlog u okviru prvog čitanja, a isto tako mogu reći da je nastavljena i određena komunikacija na razini možemo reći tako zainteresiranih strana, odnosno javnosti koje pružaju usluge poreznog savjetništva tako da vjerujem da ćemo i u okviru drugog čitanja iz komentara saborskih zastupnika, odnosno klubova čuti određena stajališta na tom polju. Hvala vam lijepa. Hvala vama gospodine ministre. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, uvaženi ministre. Zamolit ću vas za jedno pojašnjenje. Dakle, slušao sam pažljivo vašu raspravu. U jednom ste trenutku rekli da je samostalnom Sektoru za otkrivanje poreznih prijevara potrebna profesionalizacija. Ja se nadam da ste se sa tom izjavom malo zaletili, pa vas molim da pojasnite da li to znači da predmetni sektor sada ne radi profesionalno ili nešto drugo. Odgovor ministra Marića. Hvala lijepo uvaženi zastupniče na komentaru, odnosno pitanju ako sam i možda nešto krivo rekao, moja isprika ali sigurno se nisam namjeravao kako ste vi rekli zaletiti. Rekao sam dakle potpuna depolitizacija i daljnja profesionalizacija u smislu rada ove službe, odnosno sektora upravo na način kako je i predloženo. Dakle, ona će biti izravna ustrojstvena jedinica u okviru Porezne uprave čija će čelna osoba biti ujedno i pomoćnik ravnatelja Porezne uprave. Svi ljudi koji su danas rade u okviru tog sektora, odnosno službe naravno nastavljaju svoj posao. Po potrebi naravno možemo govoriti i o daljnjem ekipiranju i kadrovskom jačanju. Spomenuo sam također da je odredbom u samom prijedlogu zakona propisano i definirano da svaki zaposlenik kao što su i postojeći, tako i svaki budući mora proći obveznu sigurnosnu provjeru, kategorija kako je već to predviđeno. Dakle, jednostavno ideja, odnosno samog ovog prijedloga zakona a i onoga što će slijediti u smislu uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija je zapravo samo potvrda naše teze od samog početka, dakle nikad nije bilo govora o bilo kakvom ukidanju nego dapače, jačanju te službe, ali naravno i ostalih službi Ministarstva financija. Ja ću opet izdvojiti da koliko god je nama pobudila i u saborskoj raspravi i općenito u općoj javnosti tema o kojoj govorimo sada i nas dva odnosno raspravljamo u okviru replika, ja ne mogu propustiti opet priliku nego reći da je i ova ustrojstvena jedinica između ostalog mora biti jako dobro horizontalno povezana, dakle sa svim ostalim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva financija, a naravno onda i vertikalno sa ostalim ustrojstvenim jedinicama ostalih tijela kaznenog progona. I nekakvi recentni slučajevi, a evo i ponavljam još jedanput i ovaj danas su potvrda tome.

Prelazimo na rasprave u ime klubova. Prvi klub je Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGA uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Budući da ga nema, gubi pravo na raspravu. Drugi klub koji se javio za raspravu je klub MOST-a Nezavisnih lista gospodin Maro Kristić. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Ministre sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja ću u ime MOST-a Nezavisnih lista dati naš osvrt na ovaj drugi paket od devet poreznih zakona. Prije svega želim pohvaliti ovu raspravu u drugom čitanju koju smo podijelili na više paketa jer na taj način zastupnici mogu biti puno fokusiraniji na temu i na puno kvalitetniji način iznijeti svoje prijedloge. Za početak vezano uz dopune Zakona o Poreznoj upravi pozdravljamo i smatramo dobrim rješenje o diferenciranju novog samostalnog sektora za financijske istrage u odnosu na redovne poslove Porezne uprave. Naime, riječ je o dosadašnjem Samostalnom sektoru za otkrivanje poreznih prijevara, kolokvijalno nazvanom Porezni USKOK koji će u novom ustrojstvu biti premješten u Poreznu upravu.

Dakle smatramo da je ovo jedna odlična odredba i da svaki novi službenik mora biti jednako kvalificiran kao i svi oni koji su već tamo. Dakle ova dopuna zakona na tragu je onoga što smo isticali cijelo vrijeme da Porezni USKOK ostane neovisan u radu i da neometano nastavi sa svojim aktivnostima bilo kao tijelo koje samostalno otkriva prijevare, bilo kao tijelo koje obavlja financijsku istragu u suradnji sa tijelima kaznenog progona. Evo i ovaj današnji njihov uspjeh, nazovimo ga tako, je pokazatelj da moramo biti na tragu ovog zakona na ovaj način kako smo i omogućili da oni i dalje ostanu neovisni i obavljaju svoj posao jer na takav način jer to je jedini mogući ispravan način. I u tom smislu zahvaljujem na prihvaćanju i primjedbi i na jednom otvorenom dijalogu koji je doveo do jednog ovakvog rješenja. Također naglašavamo da i u ustrojstvenim aktima dakle budućih uredbi, unutarnjem ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem redu na temeljima koje pruža novi zakon je potrebno propisati odredbe koje jamče kontinuitet rada i postupanja naravno ovog sektora. Nadalje, naglašavam važnost partnerskog odnosa Porezne uprave sa svim poštenim, nazovimo poštenim poreznim obveznicima. Mnogi porezni obvezni se žale na ne postojanje dvosmjerne komunikacije i čekanja na pisani odgovor po pet, šest mjeseci, a ponekad odgovor ni ne stigne. Tada su prepušteni sami sebi u donošenju odluka u određenim dvojbenim situacijama, osobito u poslovanju sa drugim poduzetnicima iz EU, što ih može skupo stajati u slučajevima pogrešaka. Naglašavamo važnost razvoja bolje komunikacije s poreznim obveznicima veću upotrebu suvremenih informacijskih tehnologija i razvoj sustava koji će omogućiti da porezni obveznici dobiju neobvezujuća mišljenja u što kraćem roku koji se broji u danima, a ne u mjesecima, kako bi znači zapravo ispravno postupati. Upute vezane za najčešće porezne prekršaje i edukaciju u tom smislu također bi jako olakšala poduzetnicima poglavito malim koji nemaju sredstva da bi sami financirali ovakve edukacije. Isto tako i u provedbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, formalne pogreške koje rade poduzetnici bi trebalo sankcionirati upozorenjem, a samo one suštinske kao što je recimo namjerno neizdavanje računa trebalo bi kažnjavati visokim prekršajnim kaznama i drugim odgovarajućim mjerama. Stoga predlažemo reguliranje ovih pitanja odgovarajućim pravilnicima i internim aktima Porezne uprave. Također ovim putem želimo zahvaliti i što ste u okviru Zakona o upravnim pristojbama prihvatili ukinuti pristojbu, odnosno to će biti ukinuto odgovarajućom uredbom koju su trebali plaćati članovi posade brodova na kružnim putovanjima koji zbog visoke visine te upravne pristojbe od 140 kuna su se solidarizirali i nisu izlazili na kopno u Hrvatskoj nego su to radili u susjednim destinacijama, poput Crne Gore, poput Italije i naravno svoje novce su tamo ostavljali. Nekakvi izračuni pokazuju da će se ukidanjem ovakvog nameta dogoditi to da će otprilike oko 100 milijuna kuna godišnje biti ubrizgano u gospodarstvo RH negdje oko 30 milijuna kuna neizravno u državni proračun kroz različite poreze koje će plaćati naši gospodarstvenici. Mislim da nemamo nijednu repliku.

Poštovana gospođa potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Tijekom jutra raspravljali smo o prvoj grupi zakona koji čine ovu poreznu reformu, konkretno zakoni koji se odnose na poreze na dodanu vrijednost i dobit i naravno da su ti zakoni izazvali daleko veći interes javnosti nego što je to ova grupa koja bi se na prvu loptu mogla nazvati nekakvim tehničkim provedbenim zakonima. Međutim, i ovi zakoni su jednako važni za provođenje i funkcioniranje ove porezne reforme. S obzirom da smo o njima već raspravljali u prvom čitanju, da su iznesene brojne primjedbe, također da smo o njima govorili i na odborima, koncentrirat ćemo se na određene greške nelogičnosti koje egzistiraju u tim zakonima koje po našem mišljenju nisu u dovoljnoj mjeri ili uopće ispravljene između dva čitanja, i bacaju dosta loše svjetlo na provedivost ove porezne reforme, a u određenom segmentu i na namjeru samog predlagatelja. Prva primjedba, a nje sam se i dotakao u replici koju sam dao uvaženom gospodinu ministru, odnosi se na pitanje tzv. poreznog USKOK-a odnosno samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara koje, a i danas ministar je to vrlo lijepo spomenuo, i danas je pokazalo se da itekako postoji razlog za postojanje jedne takve službe i za njenu samostalnost. Međutim, mi u Klubu zastupnika SDP-a držimo da mjesto za tu službu nije u sastavu porezne upravo. Zato što između ostalog ta služba treba kontrolirati i rad određenih djelatnika porezne uprave, koji naravno proizlazi iz činjenice da se određene porezne prijevare, budimo potpuno iskreni i sebi, mogu događati isključivo i jedino uz suradnju ljudi iz porezne uprave.

Sjetimo se afere Dubai i određenih poreznih djelatnika koji su, za koje se otkrilo da imaju ogromna sredstva koja sa svojim plaćama nisu mogli ostvariti. U tom kontekstu držimo da je rješenje koje je postojalo i do sada, a to je rješenje da se radi o samostalnom sektoru u sastavu Ministarstva financija podređeno izravno ministru financija bolje rješenje od ovog koje vi predlažete. S time ministre, moramo ukazati da mi iz Kluba zastupnika SDP-a imamo i povjerenje u vas osobno kao ministra jer smatramo da ste upravo vi osoba koja bi trebala biti izravno nadređena takvom tijelu. E sada, u odnosu na prvo čitanje, potrebno je to priznati, postoji određeni napredak u predloženom zakonskom rješenju. U onome što ste vi govorili u uvodnom obrazloženju i u onome što je govoreno nekoliko proteklih dana u javnosti, napredak je daleko veći od onog što piše u samom zakonu. Jer sve ovo što ste vi govorili, primjerice o položaju načelnika te službe itd., čelnika, pardon, kao zamjenika ravnatelja porezne uprave, o tome u tom obliku u zakonu nema riječi. Dapače, način na koji je navedena služba spomenuta u zakonu je vrlo neadekvatan. Poslije se malo razrađuje kada govorimo o pitanju iskaznice kojom se identificiraju službenici ili primjerice sigurnosnih provjera, ali sam ustroj te službe nije spomenut nigdje osim tamo gdje se govori da će poslove iz točke 11. članka 9. stavka 1. Zakona o poreznoj upravi obavljati upravo taj samostalni sektor. Kako će on biti ustrojen itd. nije riješeno i zbog toga ukazujemo da postoji određeni problem oko načina na koji je ta služba definirana u predmetnom zakonu. Drago mi je što ste dodatno pojasnili svoju izjavu oko profesionalizacije, iako ja mislim da nije ono što je potrebno toj službi daljnja profesionalizacija. Ta služba je već sada visoko profesionalizirana. Radi se o osobama koje su prošle izuzetno, izuzetno korisna stručna osposobljavanja i u suradnji s drugim našim prijateljskim i partnerskim zemljama. Ono što je potrebno je prije svega očuvanje njihove samostalnosti. Međutim, tu sad dolazimo do jednog ozbiljnog problema u zakonu tiče se prijelaznih i završnih odredbi članka 32. zakona, kojim bi riješeno pitanje statusa djelatnika porezne uprave. Dakle, riješen je način na koji će se sačuvati status postojećih zaposlenika porezne uprave, međutim, niti jednom riječju ne spominje se status zaposlenika Ministarstva financija koji nisu zaposlenici porezne uprave, a to su naravno upravo oni koji dolaze iz samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara. I nema u ovom zakonu niti jedne riječi kako će biti riješen njihov status i njihov premještaj iz Ministarstva financija u poreznu upravu. I držim da ovo pitanje doista baca određenu sjenu na zakonsko rješenje odnosno ukazuje da predmetno zakonsko rješenje nije do kraja promišljeno i bojimo se da će u praksi stvoriti određene probleme. Ministre, ako ste pratili ovu raspravu, vidjet ćete da ipak mi u Klubu zastupnika SDP-a prema vama imamo određenu dozu povjerenja i ovdje se ne radi ni o čemu drugome nego o želji da jedna služba koja svojim radom i te kako opravdala svoje osnivanje ostane djelovati kao samostalna i nastavi ostvarivati odlične rezultate kakve ona ima do sada. S obzirom da se radi o objedinjenoj raspravi završit ću sa Zakonom o poreznoj upravi, te ću se pokušati osvrnuti na druge zakone, prije svega na Zakon o carinskoj službi, dakle Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi. Ministar je uvodno rekao da se radi o manjoj izmjeni, nomotehnici, ali to je nažalost i sad moram reći nažalost, daleko od istine. Poštovana gospodo iz vlasti, dakle gospodo iz MOST-a i HDZ-a. Već od prve konstituirajuće sjednice od prvog dana rada ovog Hrvatskog sabora, ovog devetog saziva Hrvatskog sabora ukazivali smo da od profesionalizacije javne uprave koju ste u predizbornoj kampanji proklamirali neće biti ničega. Prvi dokaz tome bilo je naravno uvođenje državnih tajnika koje nije bilo praćeno ukidanjem već zadržavanjem pomoćnika ministara. Nakon toga vidjeli smo što ste napravili s Uredbom o zapošljavanju u javnim poduzećima gdje ste ukinuli natječaj za uprave trgovačkih društava od strateškog interesa u vlasništvu Republike Hrvatske. Imali smo priču oko kuma, imali smo priču oko osobe koja je u niti dvadeset dana napredovala do tajnika ministarstva iako ne zadovoljava zakonom propisane uvjete za to radno mjesto. A zašto sve to spominjem u kontekstu ovog zakona? Pa upravo zato što ste u ovom zakonu ukinuli odredbe koje su propisivale obvezu provođenja javnog natječaja za radna mjesta zamjenika, pomoćnika ravnatelja carinske službe i predstojnika područnih ureda. Dakle, gospodo, od profesionalizacije javne uprave nema ničega, dapače, vi u ovaj zakon uvodite to da će se te osobe, dakle, ponovit ću još jednom: zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja i predstojnik područnog ureda birati na način da ih predlaže ravnatelj, a da ih nakon toga imenuje ministar. Do sada smo imali javni natječaj. Sada imamo direktna, politička imenovanja koja sežu do razine voditelja područnog ureda carinske uprave. Mislim da ovo nije pravi put, a pogotovo ne u službi kao što je carinska služba koja ima određenu negativnu prošlost. Spomenut ću samo jedno prezime, prezime gospodina Barišića. I mi znamo da ovdje moramo postupati s posebnom pažnjom. Sljedeći problematičan zakon iz kojeg ću također izdvojiti samo jednu odredbu i koji pokazuje da se prilikom donošenja odnosno predlaganja ove porezne reforme niste vodili javnim interesom je Opći porezni zakon i to odredba članka 108. stavka 8. Dakle, radi se o zastari. Prije svega moram biti potpuno otvoren i reći da je način na koji je zastara kao takva uređena u ovom Općem poreznom zakonu bolji od dosadašnjeg uređenja. To je svakako iskorak. Nadalje, iskorak je vrlo pozitivan to što su odredbe o zastari koje se primjenjuju u Općem poreznom zakonu primijenjene i na Zakon o doprinosima, na Zakon o upravnim pristojbama, ostaju nam sudske pristojbe, i nakon toga će za sva javna davanja zastara više-manje biti uređena na jednak način na razini Republike Hrvatske što je izuzetno pozitivno. Zašto? Zato što njime predviđate po prvi puta da će se ona osoba koja plati zastarjeli porezni dug naći u situaciji da može od države tražiti da joj vrati taj novac. Da ne bi bilo zabune, s kamatama. Dakle, ponovit ću još jednom. Vi ovim prijedlogom zakona predviđate mogućnost da pojedinac plati porezni dug koji postoji, a da poslije nakon što shvati da je taj dug u zastari, to može tražiti da mu se vrati i ne samo da mu se vrati već da mu država plati kamate za dug koji je on bio u obvezi podmiriti. E sada, prije svega takvo rješenje do sada nije postojalo, a ja ću vam ukazati da postoji nešto što se zove Zakon o obveznim odnosima u kojem imamo isto zastaru. I također imamo situaciju kada dužnik plati potraživanje koje je zastarjelo. Pročitat ću vam točno kako glasi članak 221. Zakona o obveznim odnosima. Ako dužnik ispuni zastarjelu obvezu nema pravo zahtijevati da mu se vrati ono što je dao čak i ako nije znao da je obveza zastarjela. Što to znači? To znači da ako sam ja u nekom građansko-pravnom odnosu s državom, primjerice kupio sam od države nekretninu, i ne platim, i država protiv mene ne vodi postupak i moja obveza padne u zastaru. Ja nakon toga platim. Taj novac ostaje državi. Ali ako sam ja za tu istu nekretninu obvezan platiti porez na promet nekretnina, pa zakasnim platiti, pa platim kada i platim iznos kupoprodajne cijene za tu nekretninu u zastari, imam pravo da mi država taj novac vrati. Bojim se da ovo rješenje nije dobro. Ja neću aludirati da se ovime nekome pogoduje. E sada, kako smo svi mi u dualnoj ulozi kada dođemo pred političku pozornicu pa smo s jedne strane pojedinci i vodimo računa o onome što smo nekad radili. I namjerno gledam kolegu Bošnjakovića jer on dolazi iz iste struke. Kao odvjetnik iz interesa svojih klijenata naravno da ću pozdraviti ovakvu odluku jer će se njome dužnici za koje sam kao odvjetnik radio naći u povoljnijoj poziciji. Ali kao državni dužnosnik, kao netko tko prima plaću iz proračuna Republike Hrvatske ovakvu odredbu ne mogu prihvatiti i molim vas da ju isto kao i onu za carinsku službu izmijenite i kako bih vam to olakšao i za ono što se tiče carinske službe i za ovo što se tiče članka 108. i zastare, podnijeli smo amandman, nadamo se da ćete te amandmane prihvatiti. Ono s čime ću završiti, a ne ostaje mi puno vremena, nije rekao bih ovoliko stručno već je prije svega političko pitanje a odnosi se na Zakon o fiskalizaciji. I tu ću vam postaviti samo jednostavno pitanje i molim vas da mi odgovorite na njega. Zbog čega ukidate pojam malog obveznika fiskalizacije i zbog čega malim poduzetnicima namećete obvezu nabave skupih fiskalnih uređaja. Dakle, postoji razlog zašto su uvedeni mali obveznici fiskalizacije. Iz obrazloženja koje smo dobivali na odboru i iz obrazloženja zakona kažete pojednostavljuje se njihov položaj s osnove PDV-a, načina vođenja knjiga, prag za ulazak u sustav PDV-a se podiže i sve to stoji. Ali činjenica je da su mali obveznici fiskalizacije, oni najmanji, oni poduzetnici koji se na razini Europske unije tretiraju kao mikropoduzetnici i držim da im nametanja ovakve obveze nije dobro. I držim da je ovo velika greška koju smatram da bi Vlada trebala ispraviti. Ukratko, imajući u vidu da svi ovi zakoni predstavljaju jedan paket porezne reforme, da se niti jedan od njih samostalno ne može gledati odvojeno od drugih, i u ovom pogledu Klub zastupnika SDP-a ne može podržati ove zakone i neće glasovati za njih kao niti za druge koji se tiču ove porezne reforme. Hvala kolegi Grbinu. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prva replika uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Poštovana potpredsjednice, evo kolega Grbin, dobro ste primijetili da od onog prvotnog prijedloga da je došlo do nekakvih znatnih poboljšanja znači u razgovorima s ministrom Marićem mi smo osigurali da porezni USKOK ostane samostalno tijelo koje se neće utopiti u poreznoj upravi. Osigurali smo to, izborili se da sektor bude posebno definiran, da opisi poslova budu posebno istaknuti, da službenici imaju potrebne ovlasti, da je uvjet za rad u sektoru sigurnosna provjera prvog stupanja i sve ovo nije bilo u toj prethodnoj, znači prvoj verziji. Sve ostalo se može osigurati dodatnim uredbama. A ono što je dobro, znači sada kada smo osigurali nekakvu neovisnost poreznog USKOK-a unutar porezne uprave, mislim da će čak i biti prednost što je porezni USKOK unutar porezne uprave jer će imati dodatne baze podataka i bit će mu olakšan posao. Sve ovo ostalo što nije navedene u samom zakonu može se uredbama dodatno definirati i mislim da je ovo jedan veliki napredak. A u razgovorima sa zaposlenicima, znači poreznog USKOK-a i oni su sami zadovoljni s ovakvim prijedlogom i smatraju da njihov rad i ovi izvrsni rezultati koje imaju, kojima smo i danas mogli svjedočiti, neće na nikoji način biti ugroženi. Kada spominjete uhljebljivanje i kumove, ja mislim da bi vam bilo bolje da šutite, znači, niti jedan kum MOST-om nije oštetio državni proračun, nije koštao niti jedne kune, znači hrvatske građane, a vaši kumovi, sjetimo se samo vašeg ministra Jakovine koji je tri puta zapošljavao pjevačicu, kumu svoje supruge. Kada spominjete gospodina Barišića onda spomenute vašu šeficu porezne uprave koja je oštetila državu za 9 i pol milijuna kuna. U tome je sudjelovao i bivši ministar Vrdoljak, čak i vaša europarlamentarka Borzan. Znači, kada spominjete gospodina Barišića onda spomenite i vaš slučaj. MOST-ovi kumovi koje volite ovako spomenuti nikoga nisu oštetili [[Upadica Opačić: Vrijeme.]] a nisu oštetili što je najbitnije hrvatske građane. Ja vas molim da vodite računa o vremenu.

Ima ih nekoliko tako da neću pojedinačno navoditi, ali gospodin Grmoja brani neobranjivo i spominjući osobe koje su van konteksta opće cijele priče, i unaprijed prejudicira kako će netko proći na sudu. I šta je napravio? Znači, ja nisam tu ničiji advokat, ali bih volio da sporadično ovako ne okinemo ljude koji su još uvijek na sudu. Kada gospođa bude presuđena onda možete komotno ovo govoriti [[Upadica Opačić: Kolega Maras.]] A do sada mislim da to nema nikakve potrebe. Kum kuma nije oštetio Ja bih molila kolegu Peđu Grbina da ima odgovor na repliku. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Grmoja. Vi niste pažljivo slušali moje izlaganje. Niste, jer da ste pažljivo slušali moje izlaganje, tada bi primijetili da ja nisam spomenuo MOST-ove kumove nego sam spomenuo kumove. A to što ste se vi istoga časa prepoznali, to više govori o vama nego o meni. E sad što se tiče onih osoba koje ste spomenuli, ako je bilo tko od njih povrijedio zakon on će za to biti sankcioniran i doista to ne služi na čast niti njima niti onoj političkoj stranci iz koje dolaze. Ali mi se s onima koji su iz naših redova se ogriješili o zakon, na neki način obračunamo tako što napravimo ono što možemo. Isključimo ih iz stranke i onemogućimo im daljnje političko djelovanje u okviru SDP-a. Vi to niste činili. Dapače. Ali problem je u tome što se niste niti jednom riječju očitovali o onome o čemu sa ja doista govorio. A ja sam govorio o vrlo ozbiljnom problemu, da od kada je ova koalicija stupila na snagu, a to nije sada u 10. mjesecu nego je to u siječnju ove godine, kontinuirano se vode postupci deprofesionalizacije i uklanjanja javnog natječaja iz političkog i javnog života. Sjetimo se samo kod predsjednika Vlade gospodina Petrova koji suprotno zakonu krenuo u zapošljavanje svojeg suradnika. Nakon toga vi mijenjate Statut Hrvatskih voda kako bi zaposlili osobu koja nema uvjete. Vi u ministarstvu zapošljavate na mjestu tajnika osobu koja nema uvjete. I vi se imate obraza dignuti i bilo kome propovijedati. Nemojte, molim vas gospodine Grmoja. Sljedeći klub je Klub HDZ a, uvažena zastupnica Grozdana Perić.

Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice. Poštovani kolegice i kolege. Evo na kraju ovog radnog dana jedno i novo pozitivno što možemo evo pohvaliti i ministra i cijelu ekipu i cijelu Vladu.

Evo to je friško koje je objavljeno od Državnog zavoda za statistiku, što evo ipak uliva nadu da sve promjene koje se čine, a u skladu s tim i sve ove koje su sada u proceduri da će donijeti i te kako očekivani rast gospodarstva i nadalje. Naime, raspravljajući i pripremajući se za ovih devet zakona, ono što je jedinstveno za sve reći, zapravo nadamo se da ćemo s ovim izmjenama pospješiti i pojednostaviti zapravo cijelo zakonodavstvo, ovo administrativno. Da ćemo urediti mnoge odnose kojima ćemo predvidjeti neka porezno-pravna predviđanja i da ćemo uspjeti smanjiti ukupno opterećenje, porezno opterećenje, a isto tako i određene takse koje su evo na ovaj način drugačije regulirane. Kod Zakona o trošarinama, već je spomenuto, veseli da će ipak mali OPG-ovi, zadruge i poljoprivrednici, dakle, imati manju stopu trošarina za one proizvode odnosno rakije i proizvode koji su kao male destilerije imale pri tome vrlo visoke stope. U ovom slučaju to će biti svega 50 posto te standardne stope i time će se zapravo olakšati njihovo poslovanje i doprinijeti ukupnom gospodarstvu. Isto tako to administrativno pojednostavljenje uključuje i ovo da godišnji obrasci za obračun trošarina će biti zapravo ukinuti, a kada to prevedemo da je to ipak 41 tisuća takvih proizvođača, onda je to sigurno značajno da se pojednostavi cijeli sustav. Kao i to da će carinska uprava umjesto malih vinara zapravo vršiti ove formalnosti kada se otprema vino u druge države članice EU. Kod trošarinskog oporezivanja zapravo dolazi do mijenjanja u odnosu na grijane duhanske proizvode, na e tekućine i neke ove duhanske proizvode. Za motorna vozila nadamo se da će ovo biti zapravo modernizacija sustava oporezivanja, a sve u skladu i s odredbama koje imamo u odnosu na emisiju CO2. Ono što možda nije spomenuto da motorna vozila koja su proizvedena prije više od 30 godina su dobila status evo oldtajmera i nisu predmet oporezivanja. To će se veseliti oni koji se time bave.

Ministar je spominjao isto u odnosu na prvo čitanje da su povećani postotni iznosi za plaćanje na cijenu motornog vozila trošarina koje su iznad 300 tisuća odnosno 300 tisuća i jednu lipu, i to su ovi rasponi od 9 – 30 posto, znači svi vrjedniji automobili koji se oporezivaju dodatno to je značajni pomak, to su luksuzni automobili koji evo na taj način doprinose proračunu. Kod Zakona o carinskoj službi vidi se da su pojedini detalji, zapravo samo je jasnije uređen položaj upravljačkih struktura carinske, uz zadržavanje imenovanja ravnatelja putem javnog natječaja. Kod Zakona o poreznoj upravi vidimo da je tu isto tako u jednom dijelu u članku 16. propisuju se prava i obveze i odgovornosti službenika porezne uprave gdje oni zapravo postaju, u okviru su sustava i propisa o državnim službenicima ako nekim drugim zakonom nije drugačije propisano.

Isto tako u članku 25. mijenjan je naziv odnosno funkcija unutarnje revizije gdje se ona odvojila od funkcije unutarnjeg nadzora što je jako važno s obzirom na Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Ovdje kod samog Zakona o fiskalizaciji vidimo da je evo ovdje je i kritika na račun toga, a propisana je obveza putem uređaja i za porezne obveznike koji su zapravo u sustavu odnosno koji plaćaju paušalni porez gdje možemo biti za i protiv takve odredbe, ali evo to je novina. Kod Općeg poreznog zakona je ovdje intervencija zaista da se do sada nije bio poznat institut otpisa neznatnog poreznog duga. Automatizma do sada nije bilo. Isto tako u ovoj intervenciji ovrhe male vrijednosti koji sam uputila zapravo time želimo olakšati jer jedinice lokalne i regionalne samouprave, a naročito lokalne provode postupke temeljem Općeg poreznog zakona. I zaista na ovaj način kada su to do visine od 5 tisuća kuna onda se ta provedba daleko jednostavnije i lakše provodi jer se podnose zapravo nalozi izravno na FINU iako je u samoj provedbi ovrha zaista jedinica lokalne bilo dosta teškoća i evo nastoji se na ovaj način to olakšati i zapravo raščistiti što više bilance koje su prilično zatrpane sa potraživanjima. Isto tako jako je dobro da se ovaj prag vrijednosti propisanih s 200 na 500 tisuća za objavu u dnevnom tisku zapravo time omogućava da se ne stvaraju dodatni troškovi za one dužnike gdje to nije nužno, ali zapravo na ovaj način se to ubrzava i olakšava. Isto tako kada govorimo kod administrativne suradnje u području poreza tu nije bilo nekih posebnih izmjena. Dok kod Zakona o upravnim pristojbama zaista je dobro da je u članku 12. zakona zastara svih javnih davanja je zapravo uređena na način kako je to uređeno i kod Općeg poreznog postupka. I jako je dobro da se uvažila ova primjedba Ministarstva znanosti i obrazovanja da se oslobode plaćanja upravnih pristojbi nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaj za izdavanje svjedodžbi odnosno diploma kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju. To je ipak onome tko je nezaposlen i u takvom statusu svaka kuna je značajna i na ovaj način se to olakšava. Kod Zakona o poreznom savjetništvu bilo je dosta intervencija od njihovih komora i sličnog. Evo, ovdje je članak 6. zakona koji je zapravo dopunio da kao porezni savjetnik može biti i stručni specijalist diplomom priznatom u RH. Tako da je isto tako prihvaćena i primjedba kojom se u Zakonu o poreznom savjetništvu, zapravo omogućava da u članku 16. da je produženo razdoblje prilagodbe trgovačkim društvima iz ovog članka sa 6 mjeseci na godinu dana u kojem ta trgovačka društva su dužna uskladiti svoje poslovanje i ispuniti uvjete propisane ovim zakonom. Na ovaj način evo i taj je zahtjev ispunjen. Nadamo se da će upravo sve ove intervencije, a i prijedlozi koji su bili i u paketu sa svim ostalim do sada zakonima zaista doprinijeti ovome što na početku sam rekla da je gospodarstvo poraslo odnosno da je BDP porastao za 2,9 posto što se nadam da će onda na ovaj način zapravo još i dalje pozitivno djelovati u ovoj 2017. godini. Hvala vam lijepo. Prva replika uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Uvažena kolegice Perić rekli ste da će ovom poreznom reformom krenuti ipak sve u nekom pozitivnijem smjeru, dakle da se vide neki pomaci. Ja ću se kratko osvrnuti na jedan od ovih propisa o kojima u ovom trenutku raspravljamo, a to je Zakon o posebnom porezu na motorna vozila. Ja želim reći da će, kada ova porezna reforma stupi na snagu, biti potrebno mijenjati i neke podzakonske akte. Ovim zakonom već prije bilo je utvrđeno da se taj poseban porez ne plaća na vozila koja su posebno prilagođena za osobe s invaliditetom odnosno za prijevoz osoba s invaliditetom. Međutim, pravilnik je ograničio, dakle, osobe s invaliditetom su morale platiti taj porez, a udruge ili nekakve institucije koje su uvozile prilagođeno vozilo, nisu morali taj porez plaćati. Želim ovdje izraziti i zadovoljstvo i posebnu zahvalnost i gospodinu ministru i njegovim suradnicima što su razumjeli problem u kojem smo se našli i što smo se dogovorili da ćemo riješiti taj problem kako bi osobe s invaliditetom kojima je automobil ortopedsko pomagalo bile oslobođene tog poreza. Hvala. Želite li odgovor na repliku? Dakle, ja se nadam da će pravilnikom ili uredbom, ne znam čime će se moći to urediti, ali u svakom slučaju je to sigurno pozitivno i nadam se da će se to uvažiti. Imamo još jednu repliku na vaše izlaganje. Zastupnica Bernarda Topolko. Kolegice Perić, vi ste napomenuli da u izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, da se ukida na vozila starije od 30 godina. Međutim, to je samo djelomično točno. Ukida se temeljem članka 2., ukidaju se oldtajmer vozila. Međutim, u članku 8. se navodi da se obračunava na sva motorna vozila koja su proizvedena prije 30 i više godina, a koja sukladno posebnim propisima nisu razvrstana u kategoriju starijih vozila. Posebni porez plaća se u paušalnom iznosu od 2 tisuće kuna, što smatram da je prilično visoko jer svi znamo da ako nam već zakonodavac omogućava kupnju i prodaju odnosno trgovinu takvim vozilima, da takvo vozilo može koštati 2 tisuće ili 3 tisuće kuna. Tim više što u pravilu takva vozila koristi najniži sloj pučanstva. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku.

Ako će ono biti određeno godinama onda mislim da bi on tako trebao nedvojbeno i biti definiran jer je tako u prijedlogu i bilo, jel' Prelazimo na raspravu u ime kluba HSS-a, gospodin Mladen Madjer.

Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolege i kolegice, u ime kluba zastupnika HSS-a htio bih ukazati na neke nelogičnosti što se tiče Zakona o porezu na cestovna motorna vozila, što će Klub HSS-a sigurno podnijeti i amandman. Htio bih napomenuti da u stavku 3 govori da će se rješenja uručiti pri registraciji što će vjerojatno biti kao naknada za okoliš, što će se doznati u Stanici za tehnički pregled i odmah se mora uplatiti. To piše u stavku 3. Stavak 4 kaže da naplatu obavlja pravna osoba u čijem je sastavu stanica za tehnički pregled.

I to da od pravne osobe naplaćuju uslugu, kao i od građana, i to cijena od 17, a od građana 17 kuna 24 plus PDV. Što želim upozoriti da je navedena cijena je četiri i pol puta skuplja od one cijene koju mogu građani platiti u FINI. Stavak 5 ovog Zakona o porezu na cestovna motorna vozila kaže da u produženju važenje prometne dozvole uvjet je dokaz o uplati tako da vlasnik vozila može predati potvrdu samo o uplati, a koju je izvršio na njemu na najpovoljniji način, znači pri čemu je uplatu mogao izvršiti preko Interneta ili preko FINE gdje nema naknade. A naknada za ceste po ovom prijedlogu samo da će biti moguće uplatiti samo u stanici za tehnički pregled. Zato vas ja molim da se promijeni članak 46. stavak 4 da se izmijeni način uplate poreza na cestovna motorna vozila tako da se uplata može riješiti i na drugi način, a ne samo u stanicama za tehnički pregled. Možda je to nekome malo kad se radi o 21 kune i 55 lipa, ali vas ja pitam da na području Hrvatske ima oko milijun i pol vozila puta ova cijena, i sad zamislite koja je to cijena koju zaradi stanica za tehnički pregled, praktički iznos od 30 milijuna kuna. 30 milijuna kuna, dragi kolege i kolegice, mislim da to nije mali iznos i ne znam da li onda tom poreznom reformom pomažemo naše građane Republike Hrvatske ili pomažemo pojedince ili možda određenu grupaciju odnosno vlasnika stanice za tehničke preglede. I zato molim ovaj Dom, također i Ministarstvo financija da upozore na ovaj, da pregledaju još malo taj članak o porezu na cestovna vozila kako bi stvarno omogućili našim građanima da plaćaju manju cijenu, a ne da moraju platiti 30 milijuna kuna kojim će se opet obogatiti pojedinci. I zato će Klub HSS-a sigurno podnesti na ovo svoj amandman. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Nema replika. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Gordan Maras, uvaženi zastupnik. Hvala lijepo, gospođo potpredsjednice. Ja ću se osvrnuti na nekoliko stvari iz nekoliko ovih zakona. Prvo, u Zakonu o trošarinama. Ono što mene posebno veseli da je predlagač ovdje uočio kao što je to bilo naravno i do sada razliku i progresivnost vezano uz luksuz odnosno višak novca. I oni koji žele platiti više da budu i oporezivani više. To govorim sve skupa zato da se vidi da u nekim dijelovima koristimo progresivnost u trošarinama odnosno u porezima, a u nekim dijelovima idemo preko fleteksu, odnosno da se odredi jednostrano jedan porezni razred i da svi plaćaju ovisno o tome. Doduše, kod automobila je situacija takva da nažalost ne pratimo baš tržište i da nam jako puno ljudi kupuje automobile van Hrvatske i onda ih uvoze u Hrvatsku. Primjerice u Bosni i Hercegovini, auto koji nešto više koštaju su skoro 25 do 30 posto jeftiniji nego u Hrvatskoj, tako da bi se čak postavilo pitanje da li bi državni proračun imao više koristi da se tu recimo stope smanje u odnosu na one koje su niže.

Druga stvar šta me smeta i to je spomenuo, a vezano je također uz određene doprinose i poreze na cestovna vozila, zbog čega u Hrvatskoj, i to je ozbiljno pitanje i jako bi puno pomoglo građanima i tvrtkama, zbog čega u Hrvatskoj, naravno to se veže i na neke druge zakone, zbog čega mi u Hrvatskoj moramo ići odmah prve godine nakon šta kupimo automobil na tehnički pregled. Znači, tvornica nam daje garanciju 3 godine ne moraš doći ili 30 tisuća kilometara, ali čim kupiš automobil odmah na tehnički pregled, platiti 500, 700 ili tisuću kuna ovisno kakva je cijena, i na taj način de facto opterećujemo građane ne samo s gubitkom vremena, nego i s nepotrebnim gubitkom novca. Naravno, to govorim sve zbog toga što je to povezano i sa cestovnim vozilima, naravno povezano je to i s drugim zakonima i to bi trebalo doći poruka do ministra unutarnjih poslova, da vidi da li je obvezno zbilja kad čovjek kupi novo motorno vozilo odmah otići na tehnički pregled da se vidi da li je ono ispravno. Znači, s te strane jako puno građana ima pritužbe i jako puno građana troši novac koji de facto po mojem mišljenju uopće ne bi trebalo trošiti. Ako smo htjeli rasteretiti građane i tvrtke mogli smo to napraviti na ovaj način. Također vezano uz porezni USKOK moja zabrinutost odnosno sektor koji se seli iz ministarstva u poreznu upravu, koji je napravio zbilja veliki posao u proteklih nekoliko godina od kada je formiran, gdje je bivši ministar Lalovac skupljao iskustva i od američkih kolega i danas vidimo čak i određena uhićenja, ne samo uhićenja nego i podizanje optužnice za neke slučajeve koji su godinama bili nedodirljivi. Zbog toga što su se kretali u određenim krugovima, bili dobri s političkim elitama, možda financirali njihove kampanje, ali im nitko ništa nije mogao. I sada konačno te stvari dolaze na naplatu. Mada doduše takve osobe još uvijek misle da su iznad svega i nedodirljive i šalju poruke preko javnosti, ismijavaju državu, ali ja sam duboko uvjeren da će država istjerati svoje. Da netko tko je zaradio stotine milijuna eura ne može proći neplaćanjem poreza ili ignoriranjem zakona ili pokušavanjem da se novac, da se njegov trag ne uhvati odnosno da država ne dođe do onoga što bi trebalo. I s te strane imam određenu rezervu. Mislim i poučen iskustvom kako je porezna uprava djelovala do sada, nažalost 2011. godine radilo se o desecima milijardi nenaplaćenih poreza koje su većinom disperzirane po cijeloj Hrvatskoj i načelnici poreznih uprava su bili mali bogovi i oni su de facto odlučivali o tome da li će se na nekoga ovršiti ili neće, da li će se od nekoga naplatiti porez ili neće. Ja mislim da je uloga tog sektora u Ministarstvu financija bila puno jača kada je bio direktno pod ministrom nego sada kada će biti transferiran u poreznu upravu i na taj način ja mislim da se njegova uloga smanjuje odnosno da neće imati toliku, ja bih rekao, i vidljivost, a na neki način i utjecaj kao što je imao do sada. I s te strane ja ću biti i malo suzdržan oko ovog zakona jer mislim da neke stvari koje funkcioniraju dobro ne bi ih trebalo mijenjati, a neke stvari koje su sada promijenjene dovodimo u rizik da u budućnosti funkcioniraju puno lošije nego što su funkcionirale do sada. Tako da za razliku od ostalih zakona koji su po meni puno kontroverzniji i koje ne mogu poduprijeti, ovdje sam malo suzdržaniji jer ovo su neke tehničke stvari, neke su stvari jednostavno korigirane ovisno o vremenu, a neke stvari su nova rješenja za koja ne znam kako će u budućnosti funkcionirati. I s te strane je moja suzdržanost, ali kažem pozorno ćemo pratiti da li porezni USKOK koji je imao svoju i koji ima svoju ulogu i koji će se isplatiti vrlo brzo državi. Samo neka se od ovih famoznih menadžera nogometnih naplati 100 milijuna kuna koje su navodno po optužnici oštetili jedan nogometni klub, a indirektno tako 20 i nešto milijuna kuna državu, neka se to naplati.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Marasu na ovoj raspravi. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću u par rečenica osvrnuti se na ovaj dio paketa. Dio toga već je spomenuo kolega Maras pa neću oduzimati vrijeme. Ali moram reći, ponoviti, da se ovdje zapravo ne radi o nikakvoj velikoj poreznoj reformi. Radi se o paketu polovičnih zakonskih rješenja koji idu na ruke bogatima, kapitalu i bankama. Najveći broj građana Hrvatske, preko 900 tisuća zaposlenih neće ništa osjetiti. Milijun i 200 tisuća umirovljenika neće ništa osjetiti. Uz sve ove zakone trebao je ići odmah Zakon o minimalnoj plaći koji bi osigurao da ona iznosi 50 posto prosječne plaće. Trebalo je odmah korigirati i plaću umirovljenicima tako da bi one bile iznad 40 posto jer su sada pale ispod 40 posto, ispod socijalnog minimuma. Žalosno je da nije prihvaćen nijedan prijedlog koji je došao iz sektora ugostiteljstva. Ponovit ću da je stopa PDV-a u ugostiteljstvu koja je bila preferencijalna bila zapravo jedini porezni propis koji je doveo do sva tri pozitivna efekta makroekonomskom povećanju i neto priljevu proračunu, rastu investicija, povećanju zaposlenosti. Govorilo se danas da ne treba osloboditi reinvestiranu dobit poreza jer da to nije bilo dobro rješenje za sve one koji su to rješenje koristili. To je bilo dobro rješenje. Pred nama je i paket zakona što se tiče lokalne samouprave. Sve je na časnoj i pionirskoj riječi ministra da će se to nadoknaditi. Ja ne vidim kako će se nadoknaditi. Prema tome, puno je upitnika, ali u ovom dijelu popodnevne rasprave najveći upitnik vezan je uz djelovanje poreznog USKOK-a. Dakle, ministar uzima na svoja leđa veliku odgovornost da poremeti izuzetno kvalitetan rad poreznog USKOK-a koji je otkrio porezne prijevare koje su se dogodile u ono vrijeme dok je to trebala kontrolirati porezna uprava. Međutim, porezna uprava to nije kontrolirala, dapače, ona je sudjelovala u poreznim prijevarama što vidimo i po aktualnim optužnicama koje su postale pravovaljane u kojima je jedan od sudionika u poreznim prijevarama i čovjek koji je radio u poreznoj upravi. Osim toga i danas možemo čitati u novinama kako je podignuta još jedna optužnica za jedan veliki pokušaj pljačke koji se dogodio upravo na temelju onog što se i prije radilo, ali nitko iz porezne uprave neću reći to nije vidio nego nije htio vidjeti. Jedan od temelja rada poreznog USKOK-a bila je njegova samostalnost, neovisnost i sloboda od curenja informacija. E pa to je ono čega se ja bojim sada njegovim premiještanjem u poreznu upravu i smatram da je njegova učinkovitost izuzetno dovedena u pitanje. I ne bih se iznenadio da se ostvari najava tih ljudi koji rade sada u poreznom USKOK-u kako je sada bio oformljen, da odu u neke druge institucije gdje će njihov rad biti cijenjen i cjenjeniji između ostalog evo, nadam se da će ministar Orepić ispuniti svoje obećanje, da će preuzeti sve te ljude u sustav policijskog USKOK-a gdje će onda siguran sam biti uspješniji nego što im se sprema u poreznoj upravi. I završit ću s onim što sam rekao i prije nekoliko dana, dakle, ova reforma vraća osmijeh na lice raznoraznim gazdama, kapitalu i bankama, a posebno donatorima i HDZ-a i Kolinde Grabar-Kitarović, raznoraznim nogometnim tajkunima, mafijašima koji su, dok porezni USKOK nije počeo raditi ovako kvalitetno, bespoštedno pljačkali nogometne klubove, igrače i naravno državni proračun. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Jovanoviću. Vi ste upravo rekli jednu ne veliku istinu nego ono što se samo nameće po sebi. Ukoliko je sektor bivši u Ministarstvu financija prebačen u poreznu upravu, vraćamo se na stanje od prije 2011. godine. Sjetite se afere Dubai kada je voditelj ispostave porezne uprave u središtu Grada Zagreba vozio Porshe, putovao na godišnji sa cijelom familijom u Dubai, po tome se i afera nazvala. I to godinama. Desetak godina nikome nije bilo sporno. Vjerojatno je to bilo čak i fora tamo nekim zaposlenicima, vidi kako naš šef vozi dobar auto, a ima plaću od 8 hiljada ili 9 tisuća kuna, a vozi Porshe, ali nikad nitko nije postavio pitanje. I zbog toga smo došli do ne 11, nego 40 ili 50 milijardi kuna nenaplaćenih poreza gdje su mali bogovi odlučivali o tome tko će platiti porez, a tko neće platiti porez i na taj način omogućili stjecanje velikih novaca onima koji to nisu zaslužili. I zbog toga uloga samostalnog sektora u Ministarstvu financija izdvojenog iz porezne uprave ima puno više smisla nego što ima smisla sada da se vrati u sustav gdje de facto ravnatelj i pročelnici pojedinih županijskih ispostava djeluju kao jedan tim koji će sutra treba kontrolirati jedni druge. Mislim da to tako ne funkcionira, a pokazali smo u povijesti kažem, nažalost, na nekim negativnim primjerima, koliko je devijacija iz takvog prošlog sustava proisteklo. I zato se nadam da je ministar svjestan koliko je ovo rizičan potez i koliko se u biti može desiti da se vratimo na staro, a staro znači neplaćanje poreza, netransparentnost i davanje mita. Ja se zato i čudim ministru Mariću što je odlučio se na ovaj potez, što ovim potezom na neki način daje još i više za pravo raznoraznim tajkunima i menadžerima koji su opljačkali i Dinamo i igrače i državni proračun koji plaču da se radi o političkim optužnicama, o namještenim suđenjima, a ministar Marić ističe da će ovim potezom prebacivanja poreznog USKOK-a iz Ministarstva financija u poreznu upravu provesti depolitizaciju. Time je uvrijedio ljude koji su mukotrpno radeći 24 sata dnevno našli milijardu kuna onih koji su pokušali opljačkati državni proračun kroz porezne prijevare. Dakle, radili su stručno, neovisno, a on govori o nekakvoj depolitizaciji. Ovo je sada po meni politizacija. Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Jovanoviću na odgovoru na repliku. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi kolega Branimir Bunjac. Sljedeći se u ime predlagatelja prijavio ministar financija gospodin Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potporedsjedniče Hrvatskog sabora. Evo moram ovaj puta konstatirati da mi je jako drago da imamo zastupnica više nego zastupnika, ako dobro brojim. Evo drago mi je. Evo na kraju današnje rasprave po dva bloka. Ujutro, odnosno danas u popodnevnim satima kad smo završili prvi blok porez na dodanu vrijednost i porez na dobit, nisam se javio. Mislim da smo imali još jedan vrlo kvalitetan i konstruktivan dan u smislu komentara i rasprava što smo čuli u obliku klubova i pojedinačnih rasprava. Evo sad su zastupnici napustili, ali nema veze ova zadnja tematika koju smo vodili, ja mislim da je, s njom mogu između ostalog baš i početi, a to je upravo još jedanput i pokazatelj i dokaz zapravo da zaista nikad nije bilo niti bilo kakvog govora niti riječi o ukidanju ili miniranju ili bilo što kako se nazivalo, određenih ustrojstvenih jedinica, nego jednostavno govorili smo o organizacijskoj shemi, unapređenju organizacijske sheme, odnosno naravno i po potrebi daljnjem i kadrovskom i inom jačanju službi i to je zadatak i između ostalog naravno i ministra financija da predlaže Vladi, a Vlada Saboru, a u konačnici ponovit ću još jedanput rečenicu koju sam izrekao i prije nekog vremena, a to je da i ovim poreznim izmjenama odnosno paketom porezne reforme ili poreznih propisa koje predlažemo, zapravo je jedan od osnovnih smjerova. I ideja je uz poreznog rasterećenje građana i poduzetnika, isto tako administrativno i proceduralno rasterećenje istih, ali isto tako stvaranje uvjeta za poreznu upravu i sve službe, od carinske službe i ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva financija da mogu efikasnije i bolje raditi svoj posao i u konačnici isporučivati ono što se od njih očekuje. Vi ste vidim i dobili smo na stol, podnijeli nekoliko amandmana na pojedine prijedloge. Ima tu dobrih definitivno prijedloga koje ćemo sigurno mi razmotriti. Vlada će se naravno o njima očitovati kad bude glasanje o njima. Već smo u tom poslu skroz s time da bih evo iskoristio ovu priliku, neću uzimati svih predviđenih 30 minuta, ali se moram referirati i na onaj dio rasprave koji smo vodili još također i u jutarnjim satima, a dijelom i ovim popodnevnim satima. Vlada je jučer na sjednici svojoj donijela i usvojila Smjernice za izradu proračuna 2017. i sigurno da je ukalkulirala efekte i porezne reforme, odnosno pretpostavila je da bi se porezna reforma usvojila u Hrvatskom saboru i stupila na snagu s I s tim u svezi između ostalog je i rađena projekcija gospodarskog rasta za 2017. godinu. I ja znam da će normalno biti, kao što je bio slučaj i 2016., ja bih rekao dobronamjernih i pozitivnih kritika, ne samo iz političke sfere nego i općenito stručne javnosti o ambicioznosti ili neambicioznosti Vlade. Ja ću opet ponoviti ono što sam govorio 2016. da je uvijek stav Ministarstva financija tako i Vlade kod proračunskog procesa da idemo sa realnim projekcijama, da idemo sa čak i jednim dijelom konzervativnijim pristupom jer evo 2016. se pokazala kao takva godina. Bolje nešto i manje planirati odnosno predvidjeti nešto konzervativniji pristup odnosno primijeniti nešto konzervativniji pristup, pa u konačnici kada se dogodi bolje ostvarenje naravno da nam svima skupa treba biti bolje i veće zadovoljstvo. Mislim da i današnja objava Državnom zavodu za statistiku za 3. tromjesečje koje pokazuje da smo ostvarili, da je Hrvatska ostvarila najvišu stopu rasta u proteklih osam godina. Dakle, zadnji puta smo imali tu stopu rasta još u 2. tromjesečju 2008. godine i sigurno da i ova porezna reforma, a i sve ono mislim da su većina zastupnika se referirala na to da sigurno da su očekivanja da će Vlada ne samo kroz poreznu reformu nego i u druge vidove olakšavanja, unapređivanja i općenito stvaranja bolje pozitivnije poslovne klime stimulirati ne samo gospodarski rast jedne godine nego i ono što stalno govorimo kao važno, a to je dugoročno održivi gospodarski rast, dizanje potencijalne stope rasta i u konačnici naravno stvaranje radnih mjesta. Jer teme o kojima smo i danas pričali smo, bez obzira ako ih promatramo iz segmenta jednog ili drugog elementa gospodarstva, ali ipak trebamo biti vrlo jasni i otvoreni da ako želimo rješavati, a zaista održivo naravno i demografsku obnovu i naš mirovinski sustav, i zdravstveni sustav, i da ne nabrajam sada dalje, sigurno je jedan od glavnih preduvjeta za to sve skupa i naravno i gospodarski rast i radna mjesta. Ja tu moram, neću reći ispravljati, ali ipak pojasniti neke stvari. Dakle, u tim smjernicama predviđen je rast rashodne strane proračuna od nekih 4,7 milijardi kuna. Međutim, treba napomenuti da od tog iznosa nekih 950 milijuna kuna je vezano za europske fondove odnosno pomoći koje ćemo planirati u višem iznosu u odnosu na 2016. Taj iznos sredstava je deficit neutralan. Deficit neutralan iz razloga što je, koliko se povuče toliko se naravno i potroši. Međutim, taj ipak dio treba staviti sa strane u odnosu na tu ukupnu brojku. Dakle, ostajemo 3 milijarde 800 milijuna kuna povećanja rashodne strane proračuna koje stvara deficit državnog proračuna. Ali ako smo malo bolje pogledali smjernice onda ćemo vidjeti da jedan dio toga, a to će između ostalog biti tema sigurno naše rasprave i sutra kada budemo govorili u okviru tog četvrtog paketa o proračunima jedinica lokalne i područne samouprave, odnosno Zakonu o porezu na dohodak u okviru trećeg paketa, je za kompenzaciju tih mjera. Dakle, predviđene milijarde, 325 milijuna kuna prema našim izračunima da se iduća godina kompenzira razlika u porezu na dohodak odnosno taj dio i efekt, možemo ga nazvati gubitka proračuna lokalne samouprave. Dakle, u samim smjernicama i u rashodnoj strani smo kalkulirali neke druge elemente. To nije predmet današnje naše rasprave i ne moramo ulaziti u detalje, ali sigurno da mogu reći i od mirovina, indeksacije mirovina preko nekakvih servisiranja dugova iz prijašnjeg razdoblja odnosno po određenim presudama, uvijek kamate moramo računati itd. Dakle, samo sam htio ovaj puta pojasniti još jedanput da je i ova porezna reforma, sve ovo što raspravljamo u okviru prvog čitanja, drugog čitanja, zapravo sastavni dio uklopljeno u te smjernice, a bit će kao takvo uklopljeno i u proračun za 2017. godinu. I evo još jedanput možda na kraju ovog prvog dana naše rasprave u okviru drugog čitanja moram istaknuti evo i osobno zadovoljstvo cijelog mog tima Ministarstva financija i Vlade naravno, što smo unatoč kratkoći rokova, unatoč objektivnim ograničavajućim čimbenicima, ali zaista stisnuli gas do daske da se sve ovo skupa završi, ali da smo ipak uspjeli ispoštovati proceduru, odnosno i dalje nastojimo ispoštovati proceduru dva čitanja. Upravo smo i to vidjeli, dakle, od prvog do drugog čitanja i kroz vaše rasprave i kroz daljnji da tako kažem analiziranje postojećih prijedloga zakona, vidjeli smo od tehničkih, imamo tehničkih uskladbi do nekih i možda neću reći suštinskih, ali nekih malo važnijih komentara i stvari koje smo uklopili. Evo opet ponavljam i današnji amandmani koje smo dobili na konačne prijedloge za ova prva dva paketa će biti uzeti u obzir i ja vjerujem da će neki od njih i biti usvojeni donosno nadam se da će nam biti prihvatljiv kako bismo u konačnici još i bolje unaprijedili sustav tih 15 zakona i sve skupa na neki način priveli za glasovanje i onda naravno krenuli sa izradom podzakonskih akata i implementacijom s 1.1.2017. Evo ja vam se još jedanput zahvaljujem. Zahvaljujem ministru financija gospodinu Zdravku Mariću na ovoj završnoj riječ u ime predlagatelja. Ovime smo iscrpili raspravu po ovih 9 točaka dnevnog reda. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.